Evo poštovane kolege, nastavljamo dalje da pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Joško Klisović. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja moram reći da sam bio vrlo sretan tijekom prijepodneva kad sam vidio da je ova sabornica puna zastupnika, jer mislim da je ova tema izuzetno važna za sve nas saborske zastupnike i to iz dva razloga. Prvo mi smo državni dužnosnici i kao takvi smo i predmet rada i postupaka Povjerenstva i općenito sukoba interesa kao koncepta. A s druge strane mi smo upravo ti ljudi koji definiraju pravila igre bilo kroz zakon, bilo kroz nadležnosti koje dajemo Povjerenstvu, bilo kroz popunjavanje rupa u zakonu koje očigledno i evidentno postoje i Povjerenstvo je u svom izvješću na njih, neke od njih ukazalo. A u jutrošnjoj raspravi smo mogli čuti mnoge dodatne rupe koje postoje u našem zakonodavstvu i koje bi sigurno grebalo zakrpati ako želimo imati jedan učinkovit i kvalitetan sustav borbe protiv sukoba interesa, borbe protiv zlouporabe službene dužnosti i protiv korupcije. A upravo te tri društvene devijacije ja vidim kao nešto što rastura temeljne vrijednosti jednog demokratskog modernog društva. One su vrlo štetne i protiv njih se jednostavno moramo svi zajedno boriti. One ugrožavaju i ustavna prava naših građana, pravnu državu i pravni poredak. Govorilo se puno i o etičnosti i moralnosti. Ako je igdje potrebna jedna strukturalna društvena reforma to je na ovom području, jer bez dovoljno etike i morala u politici i obnašanju javnih dužnosti nećemo unaprijediti ništa u ovom društvu. Ako i stvorimo malo bolju materijalnu vrijednost riskiramo da netko protuzakonito stavi ju u svoj džep. Korupcija i zlouporaba službene dužnosti kao i sukob interesa također umanjuju i sposobnosti državnih organa koje bi trebale se boriti protiv ovih devijacija. Jer ako takvi ljudi sjede u organima koji trebaju odgovoriti na ovakve devijacije onda ne možemo očekivati učinkoviti rad. No, stvar ima odnosno medalja ima i drugu stranu. Često smo suočeni sa jednim drugim fenomenom, a to je da državna tijela ne daju dovoljnu potporu državnim dužnosnicima koji odbiju mito ili odbiju biti dio korupcije ili zlouporabe službene dužnosti. I to se dešava, ti ljudi su često demonizirani javno, protiv njih je pokrenuta, pokreće se i javna medijska haranga. To vrlo često financiraju različite udruge, lobiji, interesne skupine, organizirani kriminal, a ponekad moram kazati i orkestrira se izvan granica naše Domovine. U tom smislu državni organi po meni moraju pružiti kvalitetnu zaštitu državnim dužnosnicima koji se opiru korupciji i zlouporabi dužnosti i moraju, u to se mora uključiti između ostalog i protu obavještajni rad. Građani su izuzetno bitni. Naravno, zbog njih smo svi ovdje, želimo unaprijediti stanje u našem društvu. No, nepovjerenje u državne institucije, nepovjerenje u državne dužnosnike, osjećaj nemoći i apatije tim je veće svakim danom dok ove tri devijacije su prisutne u našem društvu. I zato trebamo se protiv njih boriti, a najbolja borba protiv tih devijacija je po meni prevencija. A u prevenciji, naravno represivni aparat mora postojati u slučaju da se desi kršenje zakona i da se može sankcionirati. Kod prevencije, ono što je penicilin za korupciju, za sukob interesa, za zlouporabu službene dužnosti je transparentnost. Kad su poslovi transparentni, kada je rad dužnosnika transparentan, kad su radni procesi i administrativne procedure jasne i transparentne prostor za korupcije je puno manji. A bivša Vlada premijera Milanovića je na tom području ostvarila poprilično velike rezultate. Ja ću samo podsjetiti da pred kraj našeg mandata smo dobili u okviru Svjetske inicijative partnerstvo za otvorenu vlast nagradu kao Vlada koja je ostvarila najveći uspjeh, najveći pomak, najveći napredak na području transparentnosti u Europi i to po mišljenju dvadesetak međunarodnih evaluatora. A u inicijativu su uključene sve demokratske, većina demokratskih država svijeta a pokrenuo ju je Barack Obama. Dodatno o transparentnosti i … [[Govornik se ne razumije.]] transparentnosti bivše Vlade govori i anketa među hrvatskim novinarima koji su također potvrdili da je bivša Vlada premijera Milanovića bila najtransparentnija Vlada, hrvatska Vlada do sada. A dosta smo jutros pričali oko etike. Ono što imamo u preporuci ovdje Povjerenstva je etički kodeks koji bi u Saboru se trebao donijeti. To nam preporučuje i GRECO i eto još jednog zadatka koji ne smijemo zanemariti kao saborski zastupnici ako smo ozbiljni u onome što govorimo i ako želimo svoje riječi potkrijepiti svojim djelima. A ja želim javno osuditi sukob interesa, korupciju ili zlouporabu službene dužnosti i smatram da to jednostavno ne smije postati ponašanje koje se tolerira u ovom društvu, niti obrasci uspješnosti koji većina ljudi slijedi u jednom društvu, ne smiju se zasnivati na ovim devijacijama. A vrlo često kod nas je dovoljno samo reći koliko imaš na bankovnom računu, pa da te se smatra za uspješnom osobom. Dakle, ovdje nema pardona, ovdje nema šutnje bez obzira da li se radi o pojedincu, da li se radi o organizaciji ili ne daj Bože o političkim strankama, a o čemu bi svakako i birači trebali povesti računa kada glasuju.

Dakle, politička potpora je nešto što je neizostavno ukoliko hoćemo imati učinkovit sustav. Vidimo u izvješću da su oni poprilično upgredirani kao i s obzirom na broj ljudi koje ima, a broj dužnosnika koje mora pokriti u svome radu. Upozorili su na nedostatke u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa i na njih Sabor, po meni, ne smije ostati ravnodušan. Ja ću samo nekoliko takvih rupa u zakonu nedorečenosti napomenuti. Na primjer na stranici 20. i 21. povjerenstvo sugerira da u slučajevima kada se utvrdi nesrazmjer između imovine na kraju mandata i na početku mandata povjerenstvo ne može učiniti ništa nego eventualno podnijeti kaznenu prijavu. No, svi znamo da taj nesrazmjer ne mora biti posljedica kaznenog djela i da tijela kaznenog progona ne moraju nužno po njemu postupati na način kako je povjerenstvo zamislilo. Mene zanima ustvari ukoliko je bilo dosada takvih prijava kaznenih na koji način su reagirala državna tijela zadužena za kazneni progon i da li je to zadovoljavajuće ili se i to mora doraditi u zakonu? Zatim, čini mi se da također Ustavni sud na strani 24. i 25. u vašem izvješću kazali ste da je ukinuo ovlast donošenja pravilnika u postupku provjere imovinskih kartica dužnosnika i da je to učinio iz razloga što se tako treće dovode u pravnu situaciju u koju se ne bi smjele dovesti temeljem pravilnika koji donosi povjerenstvo. I da takav pravilnik o postupku mora donijeti zbog toga Sabor. Ako je tome tako onda eto još jednog zadataka za ovaj Sabor koji ja mislim da on treba donijeti. U tom kontekstu važno je spomenuti i javnost rada povjerenstva u kojem se dešava da zbog načela javnosti rada i rasprava u njemu postupak bude pokrenut protiv dužnosnika za koji on ni ne zna da je pokrenut, iz medija saznaje da je takav postupak pokrenut. To nije dobro i mislim da treba takvim jednim poslovnikom povjerenstva propisati obavezu povjerenstva da kontaktira dužnosnika prije nego što pokrene postupak kako bi se on mogao očitovati jer možda u njegovom očitovanju ima dovoljno argumenata zbog kojih se ne bi onda postupak pokretao i na taj način ne bi bio javno demoniziran pojedini dužnosnik. Što se tiče edukacije dužnosnika na strani 38. izvješća je iscrpno navedeno što povjerenstvo radi i projekt u lokalnoj i regionalnoj samoupravi poprilično dobro ide. Ja bih predložio da se tako nešto slično napravi za saborske zastupnike u Saboru, bilo kroz okrugli stol ili kroz neko predavanje kako bi se svi skupa bolje upoznali sa zakonom, našim pravima i našim obvezama. A posebice što zakon daje ovlast u određenim slučajevima povjerenstvu da tumači njegove određene odredbe. I dobro bi bilo svima nama znati kojim smjerom povjerenstvo ide i da li smo tu svi kako bi se reklo on the same page. Pogotovo bi me zanimale komparativne prakse drugih država kao i dobre prakse drugih država na ovom području. No važno je napomenuti isto tako da kod prakse koje povjerenstvo ima da bi trebalo razgovarati i o tome o situacijama kada na vlastiti poticaj povjerenstvo pokreće i odlučuje u postotcima zbog povrede načela iz članka 5. zakona kako rad povjerenstva se u javnosti ne bi tumačio kao određeno političko arbitriranje. Hvala gospodine potpredsjedniče, i još jedanput puna potpora radu povjerenstva. Prva je uvažena zastupnica Irena Vuksanović Petrijevčanin.

u svom izlaganju spomenuo političku potporu. Ja bih rekla da nije bila odgovarajuća, bez obzira na sve što je učinjeno u tom smislu jer ovdje je jasno napravljena razlika između nekretnina i pokretnina i onog što je stečeno prije i onog što je stečeno dakle za vrijeme mandata, a drugo je novac na računu ili u čarapi, a drugo su nekretnine. Ustavni sud kaže da povjerenstvo treba se baviti samo preventivnim administrativnim mjerama. Pa kakva je onda to politička podrška? Pa dobro ako se povjerenstvo treba baviti samo preventivnim mjerama a tako kaže Ustavni sud i ono nije to koje će poduzimati druge mjere recite mi onda tko će utvrditi zapravo razliku između redovnih primanja i novca koji netko ima? Koliko je primjera zapravo da je dužnosnik odgovarao zbog nekog financijskog nerazmjera a ne zbog satova ili nekretnina nego baš zbog financijskog nerazmjera? Ja se pitam u čemu je problem da povjerenstvo ako utvrdi financijski nerazmjer podnese kaznenu prijavu? Pa problem je u tom da nadležna kaznena tijela ne mogu postupati po toj prijavi jer se u njoj ne može naznačiti koji bi to konkretni događaj bio ili radnja jer je to nezakonito stečen novac kao posljedica toga. Dakle, glavno je pitanje ako po odluci Ustavnog suda nije povjerenstvo to tijelo koje je nadležno a u važećem pravnom poretku nije jasno definirano onda tko je, tko je onda nadležan?

Dobro je, ne mogu dovršiti rečenicu. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Joško Klisović.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Da, mislim da se slažemo, politička volja mora postojati i ona ne smije biti samo deklaratorna, ona mora jednostavno proizlaziti iz naših akcija, aktivnosti, našeg djelovanja. Dakle povedimo svako svojim primjerom ostale građane i pokažimo tu političku volju na taj način. Ukoliko je Ustavni sud ukinuo određene odredbe zakona ili dao određena tumačenja, nas on obvezuje što ne znači da je automatski, da budem pod navodnicima da kažem Povjerenstvo učinjeno impotentnim, ono je samo stavljeno u okvire koje daje naš Ustav. Ali na nama je kao saborskim zastupnicima i na ovom Visokom domu i Saboru kao instituciji, kao zakonodavstvu u ovoj zemlji da popuni sve praznine. Pa ako Povjerenstvo ne može voditi određenu vrstu postupaka iz ustavnih razloga, može netko drugi koji ima te nadležnosti koje proističu iz Ustava i zakona. Prema tome, na nama je da učinimo sustav učinkovitim i sve obuhvatnim koristeći sva državna tijela u našoj zemlji pri tome. Prema tome, tu je ono što je jako važno da moramo sami uočiti gdje su rupe uz pomoć onih koji su u praksi osnažujući koliko god možemo i njihove ingerencije i njihova postupanja u samoj praksi. Inače kada govorimo o konkretnim stvarima onda vrlo često imam dojam da nama nije problem utvrđivanje imovine unutar zemlje, vrlo često je problem utvrđivane imovine koja se nalazi izvan granica naše Domovine. Zašto Povjerenstvo nema pravo uvida u bankovne račune? Isto postoje određena ograničenja ali ako je to problem onda idemo ga riješiti na drugi način, poštivajući Ustav i zakone. Jer ako nećemo poštivati pravnu državu, iz određenih razloga ćemo uvijek probijati pravni poredak i imati neko obrazloženje zašto to činimo, nećemo daleko doći, porušiti ćemo kompletan pravni poredak koji gradimo. Idemo ga nadograđivati sa jasnim ciljem, s jasnom vizijom da korupcija nije dobrodošla u ovoj zemlji, da sukob interesa nije dobrodošao u ovoj zemlji, da zloupotreba službene dužnosti nije dobro Druga replika, uvaženi zastupnik Željko Glasnović. Poštovani predsjedniče ja ne znam, ja nekad dobijem dojam da mi živimo u odvojenim dimenzijama. 66 smo na … [[Govornik se ne razumije.]] korupcije tamo u podrumu sa drugim postkmunističkim zemljama. Niti imamo centar, antikorupcijski centar kao recimo u državama kao Ukrajina, niti imamo … [[Govornik se ne razumije.]] sudove, imamo korupciju na svim razinama. Mi smo ostvarili dobru državu koja sliči na onu bivšu propalu državu o čemu i danas plaćamo mislim oko 6 milijardi dolara duga bivše Jugoslavije koja je propala '83. godine od kleptokracije inertnosti. Imamo isti problem danas, nemamo analitike. Zašto su najveće korupcijske afere još u državnom odvjetništvu gore i ne rješavaju se sustavno? To je DUDI, porezna uprava. Imate 103. milijuna kuna iz posmrtne ispomoći. Šta se događa?

Ti ljudi doprinose svake godine 16 milijardi kuna u ovu državu bez koga bi ova država propala. Ti ljudi nemaju pravo glasa, imaju formalno ali moraju putovati tamo 6 sati iz Vancouvera npr. da glasuju. To je namjerna sabotaža u nekih ljudi koji su se napravili feudalnu … [[Govornik se ne razumije.]] od Hrvatske države i to se ne smije više dopustiti. Šta imamo ovdje? Mi smo ljude abolirali i imaju više prava ljudi koji su izvršili agresiju na Hrvatsku državu nego ljudi koji žive vani. Milijune dolara je dolazilo ovdje za raketne sustav, onda su trebali a sada ne trebaju nikome. Kako to?

Spomenuo sam i nagradu koju smo dobili prvi u Europi u okviru inicijative partnerstvo za otvorenu vlast a evo i Transparency nas diže na ljestvici nekorumpiranih zemalja. No korupcija postoji i dalje tu i mi smo dnevno s njom suočeni i vjerojatno će uvijek postojat, jednostavno valjda je dio ljudskog bića. Ali važno je kako jedan sustav, jedna država, jedan pravni poredak odgovara na nju, što on čini da spriječi da korupcija cvate. Prema svim istraživanjima izgleda da je lokalna uprava, samouprava u Hrvatskoj ta gdje je poprilično puno korupcije a ne samo na razini nacionalnoj dakle rada, ministri, Sabor itd. Prema tome, usredotočimo se na prave probleme, ne koristimo ovakve važne društvene devijacije koje stvarno uništavaju društveno tkivo ovog naroda, ovog društva, ove države za međusobne obračune. Nemojmo koristiti riječi kao što je prćija jer to ne spada u jednu ozbiljnu raspravu nego se usredotočimo tamo gdje problemi jesu. Svatko neka krene od sebe, svojim primjerom da i pokaže kako se bori protiv korupcije i sukoba interesa i traži to od onih drugih.

Hvala vam gospodine potpredsjedniče Sabora. Evo iščitavajući ovo izvješće nekoliko linija mi je zapelo za oko pa ću ih ukratko pročitati. Evo imamo na stranici 10, točan krug onih na koja se pravila ovog zakona odnose nije jasan. Povjerenstvo se odlučilo sa proaktivan pristup uvažavajući mogućnost da iznesena tumačenja ne odražavaju pravu volju zakonodavstva. Zatim opet na stranici 12 imamo jedan …/Govornik se ne razumije. koji jednostavno govori o tome da mi ne znamo što je točno se htjelo propisati ovim zakonom, odnosno da negdje nije jasno jel' netko je dužnosnik, jel' netko nije dužnosnik, jel' treba podnijeti izvješće, jel' ne treba podnijeti izvješće, jel' podliježe sankcijama ili ne podliježe.

Ispod malo niže piše propust Hrvatskog sabora je da Povjerenstvu dostavi popis osoba, odnosno obnašatelja dužnosti koje imenuje kao dužnosnike još nije napravljeno. Znači, to je naš drugi problem inter institucionalna komunikacija, dječje bolesti još nije ispravljena. Ne zna lijeva što radi desna, ne odgovaraju ministarstva si međusobno, Hrvatskom saboru, televizija, HRT Saboru, Ured predsjednika. Ne znam odakle kad bi odgovor trebao stići. Stoga apeliram na Predsjedništvo Hrvatskog sabora da sve potrebne podatke dostavi svim institucijama koje su ga zatražile i suprotno, da od onih upita koje je Sabor poslao, a nije još dobio da napravi korake da ih što prije dobije. Ako treba napravit ćemo nekakvu delegaciju idemo tamo, idemo tamo u te institucije i nećemo se vratiti dok ne dobijemo odgovor. Ja bih rekao da imamo nekih barem pet faraonskih institucija u Hrvatskoj – Državno sudbeno vijeće, Poreznu upravu, HRT, DORH, Državni ured za upravljanje državnom imovinom i ono što imamo sutra HNB. Institucije koje rade neodgovorno, protuzakonito, ne komuniciraju, ne odgovaraju i već godinama ako ne i desetljećima jedni te isti ljudi, jedna te ista klika se vrti tamo, nedodirljivi neupitni, nitko im ne može ništa. I onda je upitno govoriti o pravnoj državi, jer u pravnoj državi ako netko ne radi, ako troši javni novac vi ga smijenite, taj nema sutra šta doći na posao. Tu se još jedan problem navodi. Propisano je, dakle zakonom da će sud u upravnom sporu odlučiti u roku od 60 dana. Znači, to stoji u zakonu. Međutim, što su zakoni u Hrvatskoj, što je sudska procedura. Koliko sam se samo priče iz hrvatskog pravosuđa naslušao da se ne poštuje. Znači to je bilo 2013. u listopadu i lipnju, radi se dakle o ravnatelju HRT-a i Vijeću za elektroničke medije. Trebalo je tijekom 2014. stići nešto kao odgovor tih 60 dana, međutim nije. Nisu bili zakazane niti održane rasprave, te za sada nije moguće pretpostaviti da li će se i ovim postupcima praksa u Upravnim sudovima razvijati u istom pravcu. Dakle, nešto se trebalo održati na sudu, nije se. Pa što onda, je li? Gubimo novac, gubimo vrijeme. To je nešto što se ne bi smjelo događati. Možemo iščitavati dalje, jer oko desetak stranica od ovog izvješća su prigovori na rad drugih institucija zbog kojih Povjerenstvo nije moglo normalno raditi. Na stranici 14. imamo još jednu hrvatsku dječju bolest kolizije između zakona itd. itd. Nastavljaju se i na stranici 15. Piše odredba članka 3. stavka 1. podstavka 35. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u koliziji je sa stavkom 3. istog članka itd. itd. Stoga apeliram na sve one koji čine hrvatsko pravosuđe da se zapitaju do kada ćemo slušati ove apsurde kolizije, nedovoljno definirani zakoni i propisi, nema komunikacije između pojedinih pravosudnih institucija i općenito državnih institucija. Druga stvar htio bih apelirati također i prema Vladi i prema Saboru da uvedemo registar imovine, nešto slično kao što imamo sada za dužnosnike, da sve one koji su na javnome novcu, dakle za službenike i namještenike tako da se ne događa da netko prepiše kad dođe na mjesto dužnosnika prepiše na brata, majku, supružnika imovinu i onda nema ništa i kad završi opet to vrati na sebe. Znači, mi nemamo potpuni pregled na članove obitelji i prijatelje, ljude od povjerenja koliko je imovine prebačeno, koliko nije. Ovakav jedan registar imovine spriječio bi takve malverzacije i što je još važnije ne bi se događalo da pojedini zaposlenici i ovog ili onog ministarstva ili agencije uz plaću od ne znam 6, 7, 8 000 kuna već koje radno mjesto obavljaju imaju 10 puta više imovine pa grade vile, kuće, vikendice i kažu onda plaća je mala, ali su prihodi veliki. Jel' tako? Bilo je jako primjedbi i na našu adresu u takvim slučajevima. Jedan ovakav registar je to svakako spriječio. taj je lopov i postoje postupci da se ta imovina oduzme. Također bi trebalo proširiti takav registar na sve hrvatske građane jednoga dana, naravno taj ne bi bio javan nego tajan kako bismo napokon brzo i efikasno svu onu otetu imovinu prvo popisali a onda i vratili pravim vlasnicima. Čuli smo i na Izvješću o DUUDI-u koliko je državne imovine razvučeno na sve strane i kolike milijarde kuna štete su napravljene poreznim obveznicima. S druge strane, mi moramo ići na kojekakva tržišta zaduživati se a toliko novca nam pred nosom nestaje. Htio sam još napomenuti jednu tehničku stvar kad sam ispunjavao svoju imovinsku karticu trebalo je navesti koje ste stranke član. Moje stranke Živi zid nije tamo bilo, bilo je tamo stranaka osnovanih '89. HSLS-a, HDZ-a, svih onih kasnije čak i MOST-a i ORAH-a osnovanih nakon Živog zida koji je osnovan 2011. godine, nekih malih stranaka koje postoje samo u nekoj županiji ili na otoku. Međutim, Živog zida nije bilo. I što sam ja morao napraviti, jedino sam mogao od svih tih stranaka reći nisam član ni jedne stranke, pa mi je žao što sam eto bio prisiljen unijeti u izvješće nešto što nije točno. Molim vas da ispravite tu tehničku poteškoću u padajućem izborniku političke stranke.

Hvala lijepa. Kolega Sinčić, slažem se u potpunosti. Kad govorimo o registru dužnosnika trebali bi ući svi oni koji koriste novac i koji upravljaju novcem iz državnog i javnog proračuna, od lokalne samouprave, tvrtki u lokalnoj samoupravi koji su u biti kao što sam par puta i kazao lokalni šerifi. Niti kome odgovaraju bilo kod zapošljavanja, kod pogodovanja raspodjele sredstava, kod namještanja natječaja i to je dokazano u revizijama o kojima smo mi raspravljali u ovoj sjednici prethodnih dana.

Da li su predsjednici HNS-a jesu oni u registru hrvatskih dužnosnika? A oni se protive svim sredstvima da poštivaju zakon. Znači, kakva je to poruka? Da nitko ne treba plaćati porez od nas, od građana? Oni su šerifi lokalni. Ne poštivati Zakon o športu, o udrugama športa. Selektivnost, to ste napomenuli dobro, DORH, selektivnost podizanja optužnica.

Da li su ti ljudi svi na popisu ovoga registra koji utječu na život i zbivanje i koji su plaćeni iz našeg proračuna koji narod plaća? Zato bih se s kolegom Sinčićem ovdje složio da registar mora sadržavati i te ljude koji primaju novac, a ne poštivaju zakon.

Što se tiče lokalnih šerifa, da, imamo pogotovo u manjim općinama i gradovima ljude koji prema svojim sugrađanima se odnose ja bih to usporedio sa feudalnim odnosom. Dakle, kontroliraju u svome mjestu institucije, neke državne institucije, institucije jedinica lokalne samouprave, uvjetuju zapošljavanje i tu je vrlo raširena korupcija. O tome ću više govoriti pogotovo jer sam i prije jedno mjesec dana podnio jednu kaznenu prijavu na tom putu. A u ovoj replici ću se osvrnuti samo na tezu da će uspješnost ove Vlade ovisiti o tome koliko će se uspješno suprotstaviti kojekakvim lobijima i faraonima u ovim institucijama koje sam nabrojao, DORH, DSV, DUUDI, HRT, HNB, Porezna uprava. Vjerojatno ih ima još ali tu je problem i tu treba djelovati. U pojedinačnoj raspravi na redu je uvaženi zastupnik Darko Parić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Naime, ja moram reći da sam u uvodnom izlaganju predsjednice povjerenstva gospođe Orešković uistinu uživao jer što je neuobičajeno u prvih 10 minuta Izvješća o radu Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa govorili ste o informatizaciji povjerenstva. Ja osobno smatram da je u današnjoj Hrvatskoj informatizacija ustvari najbolji alat za uvođenje demokracije i za borbu protiv korupcije. Tako da uistinu za mene je bilo vrlo nadahnuto i baš sam bio sretan i zbog toga sam se i javio za ovu moju pojedinačnu raspravu. Naime, kad čitamo vaše izvješće evidentno je da 2013. godine Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa što se tiče alata za raditi svoj posao nije imalo ništa. Nije imalo čak ni ono banalno uredsko poslovanje, niti bilo kakvu fizičku mrežu, povezanost između računala koja su tamo radila. Znači, postojali su ljudi, postojali su nekakva računala ili stanice kako god hoćete ih zvati koji su radili to što su radili. 2000 dužnosnika je bilo i tada i oni su i tada popisivali svu tu imovinu o kojoj ovdje danas pričamo i kad su dolazili i kad su odlazili i kad se nešto mijenjalo i u svakom momentu. Ono što bukvalno bi se moglo reći da je u tom momentu Povjerenstvo o sprječavanju sukoba interesa bilo jedan veliki evidencijski centar za evidenciju podataka koje smo mi i svi dužnosnici u tom momentu povjerenstvu slali. Bez ikakve mogućnosti provjere istih podataka.

I kad sagledate situaciju tog izvješća na taj način shvatite da je to ustvari katastrofa. Da očekujemo od nekoga da kontrolira na neki način kompletan rukovodeći aparat države, a on to ne može raditi jer nema nitijedan alat, nitijedno sredstvo. I imamo situaciju kako se jako često kod nas u Hrvatskoj dešava da fingiramo da nešto radimo. I to je jako, jako loše. Međutim, ono što je fantastično se dogodilo kompletno povjerenstvo i predsjednica na čelu povjerenstva su prepoznali apsolutnu potrebu u tom momentu za informatizacijom i potrebu za uvođenjem alata kako bi konačno mogli raditi posao za koji su i plaćeni i za koji su izabrani na kraju krajeva u ovome Saboru. I nije trebalo uopće dugo vremena, čak koliko shvaćam za manje od 2 godine je napravljeno jako, jako puno toga. Čak se usuđujem reći jedno malo informatičko čudo u jednom malom, malom dijelu države. Ja sam dosta radio na području informatizacije pa u principu meni je ovo jako i na neki način osobno i bitno i zato sam i uzeo riječ jer uistinu se divim ljudima koji su prepoznali tako nešto i ovako nešto napravili. Jer ovo što se danas vidi kao gotov proizvod koji je Povjerenstvo dalo gdje mi popunjavamo kartice, ustvari tek jedan vrh ledene sante koji je vidljiv nama dužnosnicima i građanima. A sve ono što je napravljeno da bi tako nešto postojalo je onda teški rudarski posao koji je netko morao prije svega zamisliti pa tek onda odraditi. Tako da uvesti uredsko poslovanje, napraviti registar dužnosnika, registar rukovodećih službenika, zamisliti napraviti novu Internet stranicu, koncipirati sve te procese, to je, sav taj rudarski posao koji je prethodio tome da mi kao dužnosnici možemo putem nekakvog elektroničkog formulara napraviti unos naših podataka unutra. Ono što je još fantastično u toj priči je sandučić, ustvari ideja da Povjerenstvo sa dužnosnicima razgovara putem interneta, da ne šalje pisma, da ne troši 10 odnosno 11,5 kuna za preporučena pisma kako bi ja nešto dobio ili bilo tko od vas, nego da to sve radimo putem Internet strane Povjerenstva i to je uistinu vrijedno svake hvale. S druge strane također forma za, on line forma za traženje mišljenja od Povjerenstva koja isto tako tamo postoje. Slika ljudi koji su apsolutno svjesni svih poslovnih procesa s kojima rade i koji su te poslovne procese prebacili na Internet odnosno u taj virtualni svijet. I ono što je najbitnije kada država kao gospodar svega toga gleda sve to je nešto koštalo prije, naša komunikacija pismima, komunikacija preporučenim pošiljkama, dostavljačima i svime. U momentu sve to košta nula kuna jer se odvija putem tog famoznog interneta i još se nalazi u 100%-tnom vlasništvu države. I ono što je definitivno hvale vrijedno da je sve to zajedno koštalo samo nekih 300 tisuća kuna. S time da je 140 otišlo na kupnju različitih hardvera i svega. Znači de facto 150, 160 tisuća kuna sve ovo znanje nas je koštalo i to je evo vrijedno pohvale i uistinu svaka čast. Ono što ja mislim da je jako, čak ekstremno bitno u ovoj priči što sa modelima koje ste rekli da sam informacijski sustav dodjeljuje automatski predmete, ovome, onome, što sam informacijski sustav ne dozvoljava neke pogreške i sve maknuta je mogućnost ljudske pogreške i stvari su prepuštene nekim automatskim sustavima da nešto rade. U informatici postoji jedna divna izreka koja kaže da je pogreška najčešće negdje između tastature i stolice. Što hoće reći da u principu mi kao ljudi smo debelo najviše skloni pogreškama. I ono definitivno o čemu se puno priča što je ekstremno bitno, fantastično smo dobili na samoj transparentnosti svega, transparentnosti kompletnoga sustava. I bilo koji građanin, bilo koji dužnosnik, bilo tko u svakom momentu može vidjeti sve o svakome o kome treba vidjeti a i bilo koji dužnosnik je svjestan iste te stvari. I ono što sam duboko uvjeren, bilo kakav napredak javne uprave, bilo kakva demokratizacija i najbolji način bilo koje borbe protiv korupcije to je transparentnost i brutalna informatizacija. Ili ono što je danas in digitalizacija. Ali da se složimo to je apsolutno ista stvar. Kada nešto informatizirate ili digitalizirate, kada prepustite sustavu da brutalno, transparentno odradi stvar, tu više nema poznanstava, nema dobrih mišljenja, nema loših mišljenja, sustav odradi stvar kako treba odraditi. I najviše sam se u principu javio upravo zbog toga da pohvalim iz ovog aspekta cijelu priču i mislim da je hvale vrijedna. Međutim, čisto ovo preostalo vrijeme par digresija ako je moguće još. Mislim da ima još malo prostora za ajmo reći malo nadogradnje. Negdje u izvješću piše da još uvijek nije moguće predati elektronskim putem jer nema elektroničkog potpisa. U Hrvatskoj je prošle godine uvedena elektronička osobna iskaznica, prema tome i to je danas moguće napraviti. I ja vjerujem da ćete vjerojatno već do idućeg izvješća tako nešto implementirati. Druga stvar koja mi je zapela u samom izvješću koja je vama predstavljala problem opravdan ali možda imamo rješenje gdje piše da daljnja pretpostavka omogućavanja Povjerenstvu izravnog pristupa i dohvaćanja podataka s kojima raspolaže država i druga nadležna za to tijela je voljna suglasnost onih strana koji te podatke imaju. Nije voljna suglasnost, naime u Saboru je 2014. godine, ovdje u Saboru izglasan Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi koji u svome članku br. 10., koji definira korištenje podataka iz temeljnih registara, kaže 2 stvari. Tijela javnog sektora u provedbi pojedinačnih postupaka dužna su pribaviti odnosno preuzeti podatke iz javnih registara po službenoj dužnosti bez traženja istih podataka od stranaka, građana ili poslovnih subjekata u postupku. Što znači da mi kao država trebamo pribavljati podatke sa svih strana a ne da ih tražimo od građana. I idući pasos koji je vama jako bitan baš u ovom postupku, tijela javnog sektora koja vode temeljne registre obvezna su bez traženja dodatnih dozvola dostaviti autentične podatke koji tijelo javnog sektora koristi temeljem stavka 1. ovog članka. Što znači sve podatke koji vama trebaju u dnevnom radu za provjeru stanja dužnosnika i bilo što drugo po Zakonu o državnoj informacijskoj infrastrukturi koja je na snazi već godinu i pol, skoro dvije godine, još malo će biti, sva tijela su vam dužna dati bez kompliciranja, bez posebnih ugovora i sporazuma, možda evidentno nekim protokolom kojim bi se jednostavnije riješilo. Ali na to ne samo vi nego svi u državi koji rade bilo koji posao imaju pravo. I zadnja stvar, ono što bih volio da se do idućeg izvješća popravi, naime isti ovaj Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi predviđa da sustav e-građani, to je onaj sustav koji je kolega Klisović govorio koji je nagrađen na svjetskoj razini kao najbolji europski projekt za 2015. godinu. On isto jednim svojim člankom, člankom 7. predviđa da sve elektroničke usluge koje država u bilo kojem aspektu daje, znači bilo koje tijelo javne uprave, završavam predsjedniče upravo, bilo koje tijelo javne uprave trebaju biti rađene kroz sustave e-građanin. A vi u principu definitivno u momentu kad ste to radili niste mogli kombinirati jednu i drugu stvar, ali ja bih molio, apelirao kao zastupnik ili kako god hoćete da do idućeg izvješća definitivno se kompletan sustav Povjerenstva o sprječavanju sukoba interesa uklopi u sustav e-građani jer tamo imate i korisnički pretinac u koji se mogu dostavljat poruke pismene i bilo kakve. Imate i one zaporke [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Evo završavam. I zaporke i usere i sve ostalo što je već napravljeno od strane države za sve. Evo ja se zahvaljujem i još jednom za kraj definitivno pohvaljujem način i pristup radu Povjerenstva za sukob interesa.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ovaj zakon donesen je 2011. godine u postupku po treći put, ali ovaj konkretan zakon, u postupku priključivanja Hrvatske EU netko je rekao na poticaj, ja bih rekao uz zavrtanje ruke Bruxellesa a ovaj bih zakon nazvao jednim eksperimentom Bruxellskih birokrata nad Hrvatskom koji je na svu sreću prošao dobro. Bilo je i lošijih eksperimenata od ovoga. Da je tome tako pokazalo se i 2012. godine kada je Ustavni sud neke odredbe tog zakona stavio van snage, pa smo dobili nešto blaže zakone. Inače, moj dojam je da je svaka vlast pokušavala opstruirati provedbu ovog zakona samo na našu sreću prošloj Vladi to nije pošlo za rukom u mjeri u kojoj je htjela, pa smo prije nego što smo pristupili EU bili prisiljeni izabrati Povjerenstvo jer je bilo ideja promjene zakona. To isto tako treba reći i vlast 2008., 2011. je opstruirala provedbu ovog zakona na način da nije izabrala Povjerenstvo. Jednostavno nije bilo, zastupnici tadašnje vladajuće većine nisu glasali u tajnom glasanju za članove Povjerenstva, a zastupnici opozicije su bojkotirali glasanje zbog ovih odredaba zakona koje je kasnije ukinuo Ustavni sud. Prema tome, kada govorimo o političkoj volji ona se gradila i nadograđivala protokom vremena i evo na svu sreću 2016. godine imamo jednu raspravu koja je u najvećoj mjeri bila pošteđena međusobnih prepucavanja iako je svatko od nas i sa ove i sa one strane mogao izdvojiti nekoliko primjera iz 2014. pa temeljem pojedinačnih primjera i kažnjavanja dokazivati kako su baš ovi drugi loši momci. To nije loše za cjelokupnu atmosferu. Što se tiče prakse Povjerenstva mislim da bi bilo dobro svakom dužnosniku povremeno pročitati sve odluke Povjerenstva za sukob interesa, naravno ne na jedan dan nego po par odluka dnevno da se vidi prvo šta sve nije dozvoljeno ili šta je dozvoljeno da se sami ne bi našli u takvoj situaciji, onda bi bilo lakše shvatiti neke zvučnije odluke Povjerenstva koje su bile predmet dnevno-političkih rasprava. Iako se u mnogo slučajeva političari ipak nisu suzdržavali od toga da malo doliju ulja na vatru ili presole nešto šta možda i nije po prirodi bio neki težak prekršaj ali je bio prekršaj, pa da ga onda još dodatno da bi diskreditirali političkog suparnika još dodatno naglase. Ljudi su se često nezasluženo nalazili na stupu srama i samim pokretanjem postupka. Kada bi postupak završio tako da se utvrdi da nije bilo ni povrede zakona, ni sukoba interesa onda je neproporcionalno malo bilo pažnje posvećeno tome da ljudi ipak nisu krivi neovisno o tome iz koje se političke stranke radi. I zbog toga sam i na odboru, a i evo sada i u pojedinačnoj raspravi još jednom pozvao da se preispita praksa da se čak i odluke o nepokretanju ili odluke o pokretanju postupka javno objavljuju, nego da se objavi kada postupak bude završen da bi se ljudi koji nisu krivi zaštitili, a oni koji su krivi onak' će bit objavljeno da su krivi, pa će onda bit prilike da ih se malo više, da budu izvrgnuti javnom pritisku i javnoj kritici. Što se tiče ovog zakona, ja sam u današnjoj raspravi od nekih kolega vidio nerazumijevanje ovog zakona i uloge Povjerenstva. Po ovome zakonu političari su odgovorni i za ono što obični građani nisu odgovorni. Za ono što su obični građani odgovorni, odgovorni su i političari kao građani ali tu odgovornost utvrđuje i donosi sud. Prema tome, sve ono što nije obuhvaćeno ovim zakonom i ulogom Povjerenstva obuhvaćeno je, a što je kažnjivo za sve druge građane kažnjivo je i za političare, ali ne pred Povjerenstvom nego u prekršajnom ili kaznenom postupku pred ovlaštenim pravnim tijelom, dakle Državnim odvjetništvom ili drugim ovlaštenim predlagateljem optužnog prijedloga i na kraju pred sudom u više stupnjeva sudskog postupka. Prema tome, ne treba dodatno opterećivati Povjerenstvo o istražnim i drugim radnjama, jer mislim da u ovom sadržaju uz određene korekcije to može dobro funkcionirati, nego ona tijela koja su zadužena za kaznene i prekršajne postupke da preuzmu nešto što je Povjerenstvo utvrdilo kao indicija, to je danas popularna riječ ovih dana, pa evo dakle to može bit i indicija, ali iza toga to moraju preuzeti neka druga tijela. Što se tiče pojmova dosta često se pojmovi krivo upotrebljavaju tako i danas. Dakle, državni dužnosnici su jedno, zaposleni u javnim službama su drugo, državni službenici su treće, a dužnosnici u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa su četvrto. Dakle, ima državnih dužnosnika koji nisu dužnosnici u smislu sukoba interesa i obratno, dužnosnika u smislu sukoba interesa koji nisu državni dužnosnici. Tako da bi kada govorimo o riječi "dužnosnik" u smislu ovog zakona, a to je onaj krug osoba na koje se odnosi ovaj zakon koji su dužni podnositi imovinske kartice. To nisu samo državni dužnosnici i nisu svi državni dužnosnici. Što se tiče još jednog pojma to je pojam povezanih osoba. Danas je kolega Saucha spomenuo registar prijatelja ali ima još nešto u zakonu gdje se definira povezana osoba. Jednim ekstenzivnim tumačenjem povezane osobe mogu biti svi, 4 milijarde ljudi na svijetu a svi smo nekako povezani osim ovih izoliranih amazonskih plemena. Pa bi tu ipak trebalo u praksi propisati što su povezane osobe. Dakle, da li je to roditelji i braća, da li su to prvi rođaci, drugi rođaci, prijatelji, školske kolege itd. da sad ne idem u detalje. Ja sam u 2014. godini imao potrebu po službenoj dužnosti 3 puta upozoriti povjerenstvo da mislim da su neke zakone iz djelokruga Ministarstva uprave tada krivo protumačili. Jedno se tiče pokretanja postupka za povredu načela protiv zastupnika Hrvatskog sabora zbog izraženog mišljenja i glasovanja u Hrvatskom saboru. Smatrao sam da je tu ustavna odredba jača od odredbe članka 5. i da zastupnik u Hrvatskom saboru ne može biti niti pokrenut postupak pred povjerenstvom zbog povrede načela. A radilo se o jednom zastupniku nacionalnih manjina koji je glasao za Izvješće o pravima provođenja prava nacionalnih manjina. Drugo se tiče protiv jednog zastupnika koji je u isto vrijeme bio i predsjednik političke stranke, zbog nečega što je napravio kao predsjednik političke stranke. Ja smatram da po Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe da je za to bio nadležan Državni ured za reviziju i Državno izborno povjerenstvo, a ne Povjerenstvo za sukob interesa. I da nešto što bilo koji zastupnik počinje na nekoj drugoj dužnosti koja nije dužnost iz sprečavanja sukoba interesa ne bi trebalo potpadati pod tu odredbu. Treće se ticalo jednog dožupana iz suprotne političke opcije koji je kažnjen zbog nepoštivanja radnog vremena, između ostalog. Nakon toga smo proveli jednu kontrolu prava dužnosnika na lokalnoj razini i na plaću i utvrdili da nemaju radno vrijeme, nemaju godišnji odmor, nemaju bolovanje ali nemaju ni pravo na prekovremene. Tako da je i rad povjerenstva poboljšavao praksu i drugih državnih tijela i mislim da to sve skupa ipak ide jednoj usklađenosti svih tih pojmova i svih tih procedura i postupanja. I da za to još treba nešto vremena pa da onda mi se sviđa i ova doktrina zakašnjelog razvitka. Dakle, da ne treba odmah sve ljude kazniti ako je to nešto za što svi smatraju da imaju pravo pa se onda ispostavi da je to malo bilo preširoko tumačenje. I još jedna stvar, dakle ja se slažem sa kolegom Šukerom u njegovom tumačenju da nije članak 14. prepreka da on bude predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza ali bi trebalo preispitati da li je dužnost u sportskom savezu kao posebnoj pravnoj osobi prema Zakonu o sportu koji ima neke javne ovlasti uključujući i druge udruge kao što su recimo Crveni križ, kao što je to vatrogasna zajednica, kao druge pravne osobe koje imaju javne ovlasti temeljem zakona kojim su osnovani pa tako i sportski savezi po Zakonu o sportu da su to javne dužnosti i da zakonodavac kaže jesu li te javne dužnosti nespojive jedna s drugom. Dakle, ja nisam za to da se tumačenjem 4. derivacije zakona, dakle mi trebamo 4 zakona okrenuti i povezivati da bi utvrdili da li je zastupnik ili načelnik može biti predsjednik kluba, predsjednik udruge, predsjednik ovoga ili onoga umjesto da zakonodavac to jasnije kaže.

Da kolega Bauk, ja iskreno govoreći sam zahvalan vama koji ste s pozicije ministre i kolega Mornar prihvatili odluku Ureda za upis u registar. Međutim, čudno je da zakon koji regulira ustrojstvo funkcioniranja, način i provođenje športskih natjecanja gdje je 99,99% su neprofitne udruge se poziva Zakon o trgovačkim društvima. U Zakonu o trgovačkim društvima se uopće ne govori o dužnosnicima. I onda kaže i Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Da, Zakon o sprječavanju sukoba interesa u stavku 1. kaže u članku 14. da dužnosnici ne mogu biti na čelu uprava itd., i nadzornih odbora, ali istovremeno u stavku 2. kaže da u poduzećima od posebnog državnog interesa mogu biti članovi nadzornog odbora pa tako smo u prošlom sazivu kolegica Zgrebec, kolega Gjurković i ja bili članovi Nadzornog odbora HBOR-a, a vi ste bili članovi zapravo vaši kolege su bili članovi isto tako kao ministri. A isto tako u tom istom članku u stavku 5. se kaže da dužnosnici mogu biti na čelu dvije neprofitne udruge ili zaklade i za to ne smiju primati naknadu ali im se može zapravo smije im se pokriti troškove putovanja u tom obavljanju te dužnosti. Dakle, tu sve jasno piše. I onaj tko je predlagao Zakon o sportu je napravio jednu nakaradnu definiciju. Ajmo pobrojati u ovom trenutku koji je sportski kolektiv u Hrvatskoj osnovan kao trgovačko društvo? Ali što je?

Tvrdeći da sam u sukobu interesa, a ja u sukobu interesa nisam. I na kraju krajeva to je gospođa Orešković rekla da nema potrebe razmatrati jer ja u sukobu interesa nisam. Ali to je ono što cijelo vrijeme govorim u ovom Visokom domu, oko povezanosti tih zakona. Kad mijenjate jedan zakon onda morate promijeniti sve zakone s onim što ste željeli promijeniti tim zakonom inače dovodimo se u situaciju da neovisne državne institucije naprosto ne mogu postupiti sukladno zakonu koje oni predstavljaju. Što se tiče Ureda za opću upravu i njihovog rješenja ono nije promijenjeno zato što se na njega nitko nije žalio. A po službenoj dužnosti je moglo Ministarstvo sporta reagirati a ne Ministarstvo uprave jer ako je došlo do neke neusklađenosti to je došlo iz Zakona o sportu a ne Zakona o udrugama, to nam je jasno. Ja sam inače jedan od onih koji malo glasnije govore o tome da je vlast u ovoj državi Hrvatski sabor a ne sudovi i neovisna tijela i da oni imaju zadaću provoditi zakon a ne provoditi ono što misle da bi trebalo pisati u zakonu. A ako nejasno piše onda je to problem Hrvatskog sabora i Vlade ali više Hrvatskog sabora i onda neovisna tijela imaju potpuno pravo da tumače kako hoće. Prema tome ja smatram da se treba definirati vrlo jasno i nedvojbeno jer tu sada očito postoje određene dvojbe da li je osoba na čelu sportskog saveza ili neke druge pravne osobe koja je udruga a koja ima javne ovlasti a sportski savezi imaju javne ovlasti jer provode natjecanja prema Zakonu o sportu i obavezne su dakle u nekim građansko-pravnim stvarima tipa ne možete igrati za klub A nego za klub B o tome odlučuje dakle da li su one to javne dužnosti i da li su one nespojive sa drugim javnim dužnostima u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Ali to treba onda jasno i nedvojbeno napisati da ni vi a ni gospođa Mrak-Taritaš koja je također bila predsjednica jednog sportskog saveza a vi kao predsjednik kluba onda takvim tumačenjem vi niste mogli biti ni predsjednik kluba niti drugi, niti pola nogometnog saveza i ostalih saveza raznih saveza a to je ona doktrina zakašnjelog razvitka o kojem smo na početku spomenuli. Dok to nije jasno definirano Hrvatski sabor kao najviše zakonodavno tijelo svoju ulogu će prepustiti sudovima koji mogu suditi ovako i onako. Na redu je uvaženi zastupnik Josip Križanić u pojedinačnoj raspravi. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo predsjednice Orešković sa zamjenicom, kolegice i kolege. Izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa ću podržati. Ovo Povjerenstvo neusporedivo je kvalitetnije i funkcionalnije te puno učinkovitije od prethodnog. Pozdravljam veliki iskorak u radu davanjem ovih preventivnih mišljenja o dvojbi dužnosnika i smatram da potpuno nepristrano donosite odluke neovisno o tome jesu li one i najpravednije. No to je manje važno obzirom da dužnosnik može kasnije svoje pravo dokazati na sudu. Međutim, puno je važnija pravna osnova odnosno zakon po kojem vi radite.

I da, pisan je gotovo isključivo za političare profesionalce. Dok je na terenu on izazvao ogromnu veliku zbrku. U dobroj vjeri sprječavanja sukoba interesa, pardon, sprječavanja sukoba interesa i korupcije doveo je do kompliciranja funkcioniranja malih jedinica lokalne samouprave gdje je primjerice zamjenik načelnika općine dužnosnik koji su uglavnom volonteri. Često se kompliciraju situacije u malim sredinama i dovode do apsurda jer su u malim sredinama gotovo svi u nekakvim odnosima. Nadalje, treba vrlo jasno razlikovati i razlučiti klasični sukob interesa, de facto ili prekršaj zakona de jure odnosno kršenje zakona bez sukoba interesa. Neki u ovom Saboru već nekolik puta spominju da bi i općinski vijećnici trebali biti dužnosnici. U kakvom bi oni sukobu interesa mogli biti? Ako hoćemo ići do kraja po tom ključu i vijećnik mjesnog odbora teoretski može biti u sukobu interesa. Jer to neće biti odlaženje iz krajnosti u krajnost. Zato tvrdim da vrlo kvalitetan rad vas kao Povjerenstva sputava vrlo nejasan i nedorečen zakon koji je na terenu neprovediv. On je demokratska stečevina jer političar i najnižeg ranga je javna osoba i njegov rad i mora biti transparentan i pod povećalom javnosti. Ali upravo zato zakon mora biti nedvosmislen i jasan, tako da omogućava bavljenje politikom volonterski i na ovom najnižem rangu. Dakle treba ići u izmjenu zakona od klasifikacije dužnosnika do nelogičnih članaka.

Usput ta tvrtka može biti 30 ili 50km udaljena od same općine. Ne diskvalificiramo li mi sa takvim rigidnim zakonom najbolje i najkvalitetnije ljude pogotovo u lokalnim sredinama pa onda u politiku ulazi druga liga. Znači mi smo onda volonterski uključili i ljude iz realnog sektora.

Naravno, opet u tvrtki gdje ne može biti u nikakvom direktnom ili indirektnom sukobu interesa. Može, može biti djelatnik, dakle on može biti djelatnik u privatnoj firmi ali prilikom ulaska u Sabor mora dati ostavku na mjesto direktora i onda u … [[Govornik se ne razumije.]] firmi biti treći rang. Nitko. Dužnosnik ne smije biti u upravljačkoj funkciji. Je li to direktor? Je li to prokurist? Direktor sektora? Svi oni donose odluke, upravljaju i odgovaraju u okviru ovlasti koje im da direktor. Netko se čudi, novine pišu da gospodin Kerum ima veliki kapital, a uzima saborsku plaću godinu dana. Da, to omogućuje ovakav zakon. Zašto saborski zastupnik odmah poslije obnašanja dužnosti zastupnika ne može biti direktor ili istovremeno? Jamčim da bi pola zastupnika u Saboru sada bili volonteri. Isto tako bi većina se poslije zaposlila i ne bi trošila državni novac godinu dana. Zar nije čudno da najbolji ljudi koje imamo evo ministri tu svi sjede do jednoga i baš svi sjede u Saboru godinu dana. Jel' to normalno? Još je veća nebuloza da načelnik dobiva naknadu 6 mjeseci, a na rukovodećoj funkciji ne smije raditi godinu dana. Što će raditi narednih šest mjeseci pitam vas sve skupa? Jel' to nešto o čemu bi trebalo raspravljati prigodom donošenja novog zakona? Kad govorimo o zamjeniku načelnika male općine koji nije potpisnik ničega volontira za 500 kuna, ne može biti direktor niti nadzorni. Tu je žena dužnosnika zamjenika koja ima 1% dionica u poljoprivrednoj apoteci u kojoj šef od zamjenika, dakle načelnik ne smije poslati komunalca po kilu trave, a da to ne prijave Povjerenstvu jer je u toj kili trave marža od jednu kunu. Tko nadzire i na koji način kohabitacija između dužnosnika i tog odvjetnika s obzirom da se oni smiju, da oni smiju komunicirati jedanput godišnje vezano uz njihov posao, a vezano uz dionice. Jel' zbilja netko ovdje misli da taj dužnosnik ne upravlja svojim dionicama preko odvjetnika i da oni zbilja o tim dionicama razgovaraju samo jedanput godišnje. Nadalje, dužnosnik smije biti skupština ali ne nadzorne. Najprije skupština postavi nadzorni, a onda nadzorni postavi direktora. Dakle, zakon treba maksimalno optimizirati da se što više ljudi iz realnog života uključi u lokalnu politiku, a još više suziti mogućnost te postrožiti nadzor klasičnog sukoba interesa jer se takve situacije puno teže otkrivaju dok se češće procesuiraju dužnosnici koji su prekršili Zakon o sprječavanju sukoba interesa ali bez ikakvog sukoba interesa. Moramo napraviti reviziju dužnosnika, a ne da je dužnosnik tajnik od glavnog tajnika ali nije direktor velikih državnih poduzeća kao što smo čuli malo prije. Omogućiti svima koji nemaju izvršne funkcije da se bave svojim poslom profesionalno, time rasteretiti proračun da dužnosnički posao obavljaju volonterski uz dokaz da nemaju nikakvih direktnih niti indirektnih dodira između privatnog biznisa i obavljanja javne funkcije. Ovo Povjerenstvo svoj posao radi maksimalno profesionalno i vrlo kvalitetno. Ali zakon po kojem radite moramo prilagoditi realnom životu na terenu, pa ću u tom slučaju i vama kao Povjerenstvu biti puno lakše u pojedinim donošenju odluka. Zaključno, povjerenstvo bi u svom postupku trebalo razlučiti radi li se o sukobu interesa ili kršenju, samom prekršaju Zakona o sukobu interesa. To je jedna stvar. Drugo, imati sposobnost i pravo prosuđivanja u svakom pojedinom slučaju, dakle zato vi jeste Povjerenstvo o prosuđivanju o sukobu interesa, namjeri, te eventualnoj materijalnoj koristi prigodom određivanja sankcije ili prijave DORH-u. Kvalitetnim zakonom moramo odrediti stroga, ali vrlo jasna pravila igre koje ćemo se svi onda morati do kraja pridržavati ko pijan plota. Na kraju za izvrstan rad gospođo Orešković vašeg Povjerenstva i ogromnim pomacima na bolje svaka čast. Imamo tri replike na ovu raspravu. Prva je uvaženi zastupnik Tomislav Saucha. Poštovani gospodine predsjedavajući, evo ja bi se u potpunosti složio sa kolegom i to je jedna stvar koju sam u svojem izlaganju u ime kluba propustio reći a to je da nije ista razina odgovornosti i nije ista razina korupcijskog rizika za sve dužnosti, dakle za sve one osobe koje su nabrojene kao dužnosnik sukladno ovom zakonu. Nije ista stvar da li netko obavlja dužnost ministra, predsjednika uprave nekog trgovačkog društva ili je saborski zastupnik iz opozicije ili opozicije ili recimo ne znam načelnik općine ili zamjenik načelnika općine. Mislim da se to treba itekako uzeti u obzir kada se diskutira o tome da li je netko ušao u nekakav sukob interesa ili nije i mislim da nije logično da se ljude blokira po godinu dana od toga da rade, da se unapređuju. Ja sam čak sa nekim ljudima imao i diskusiju na tu temu zašto bi netko zaposlio nekog bivšeg dužnosnika recimo kao člana uprave svojeg društva pa makar se ono bavilo i ne znam proizvodnjom palačinki. Ta osoba me uvjeravala da ne može postojati ni jedan drugi razlog osim ako joj nisi napravio neku uslugu. Ja se pitam kakvu uslugu kao što ste vi rekli kolega možemo napraviti mi konkretno saborski zastupnici ili recimo zamjenik načelnika neke općine nekome tko recimo ima firmu na drugom kraju Hrvatske i bavi se nekom jednostavnijom djelatnošću. Ali opet zakon kaže da to nije dozvoljeno.

Mislim da svaka osoba ima pravo na nekakav dalji rad i unapređenje.

Pardon, odgovor na repliku. Dakle meni je drago kolega da se slažete sa mnom, ja se slažem u svemu što ste vi rekli, sve potpisujem. Sve ove osobe ne raspolažu nikakvim sredstvima i one nisu u istom paketu i u istom košu sa ovim ljudima o kojima smo raspravljali maloprije koji raspolažu sa milijardama.

jednu temu koja je zaista legitimna i koja se često i kroz medije provlači s obzirom na povlastice koje imaju zastupnici što se početkom svakog mandata aktualizira. Postavljate pitanje sasvim legitimno pitanje volontiranja. Kao što je to moguće na lokalnoj razini. Mnogi koji su u Hrvatskom saboru sada ili u prošlim mandatima ili su svoje karijere ostavili jer se nisu mogli baviti time s obzirom na profesionalizaciju. Međutim odmah ću reći što, ja se osobno čak ako bi govorila iz vlastite perspektive bi mogla za to založiti. Međutim, treba ozbiljno odmah razmisliti o konzekvencama takvog ponašanja koje se ne javlja danas nego kroz cijelu povijest u zadnjih 100 ili 200 godina političke i ekonomske misli o kojoj je najbolje govorio i sam Max Weber koji govori da je politika ultima ratio regis, što znači strah postavlja se i pitanje koje on dovodi, strah od tehnomenadžerstva. Jer politika nije, politika je uvijek borba za opće dobro i za one najslabije. E sad kad vi postavljate pitanje volontiranja to znači da bi se svi bavili svojim poslovima, ovdje bi dolazili povremeno ili kako bi tko mogao doći. Međutim u praksi već znam kako bi to izgledalo. To bi značilo da bi se time mogli baviti samo oni koji imaju velike korporacije. A možemo zamisliti, ionako su građani nezadovoljni koliko se borimo za interese malog čovjeka, što bi to značilo u konačnici. Cijeneći vaše jedno razmišljanje koje je zaista i legitimno i vjerujem sigurno najdobronamjernije a moramo u konačnici misliti što bi to ustvari u praksi izazvalo. Međutim, hoću tu vrlo jasno reći zbog čega mogu profesori obavljati profesorsku dužnost, ne izlaze iz đira, obavljaju svoj posao.

Netko radi 20 sati na dan, netko od nas radi 8, a netko 6. Gdje to piše da neće netko taj koji će raditi volonterski u Saboru obavljati isto tako kvalitetno svoj posao kao i onaj drugi koji će raditi samo profesionalno u Saboru?

Uvaženi zastupniče vašom raspravom ste me ustvari podsjetili na onaj razlog zbog kojega sam u uvodu svoje rasprave rekao da je ovaj zakon bio jedan bruxelleski eksperiment, nešto tako sam rekao, jer upravo sve ove nelogičnosti koje ste vi naveli su bile očite i kad se taj zakon donosio ali se ipak zakon donio. Vaša rasprava je bila ustvari jedna možemo je nazvati zakonodavnom inicijativom za izmjenu nekih članaka ovog zakona, međutim tu postoji jedan problem, a to je da mi pišemo zakon od nule onda bi vaša rasprava bila shvaćena kao dobronamjerna rasprava u okviru donošenja zakona, a bojim se da će u ovom trenutku biti shvaćena samo kao pokušaj da se još dodatno povećaju povlastice dužnosnicima jer i ovo malo ograničenja koja imaju hoće da im se to spusti. I opće slaganje koje imamo oko ove teme kad pričamo na ovaj način moglo bi nas dovesti u to da se ova rasprava proglasi ustvari skupštinom sindikata dužnosnika jer se očito slažemo kako bi trebalo to regulirati. Tako da u tom smislu vam ja želim puno sreće u toj zakonodavnoj inicijativi, dapače, toliko ste dobro osvijetlili problem da ako traže vaši zamjenika ministra uprave da ste se upravo kandidirali za to mjesto ako ne stave ovi drugi veto.

Da sam se mislio kandidirati onda bih se kandidirao za neko drugo mjesto. Međutim, ovo je saborska govornica i imam tu pravo reći svoje mišljenje. Kroz dugi niz godina obnašajući javne funkcije i baveći se privatnim poslom uvidio sam na neke nelogičnosti koje nisu dobre. To ne znači da je jedan zakon sveto pismo i da ne smijemo na njega reagirati, neovisno o tome da li se on radi od nule ili se rade izmjene i dopune. Ne vidim nikakav razlog da se mi trebamo nečeg bojati, niti javnosti niti bilo čega.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici povjerenstva. Ja isto u startu evo sad sam čuo ovu raspravu između kolege Bauka s jedne strane i kolege iz HDZ-a s druge strane, slažem se da zakon ima mnogo nelogičnosti ali to je već ja bih rekao jedna puno rasprava gdje smo to naglašavali i gdje jednostavno neke stvari koje se trebaju korigirati trebamo ispraviti što prije. Ja bih mogao navesti puno primjera, evo netko je govorio danas o tome da zastupnici nakon isteka mandata ne mogu participirati godinu dana u upravi nekog trgovačkog društva ali zato mogu biti u isto vrijeme i zastupnici i ravnatelji klinika. Znači koji upravljaju sa 400, 500 milijuna kuna i na neki način imaju puno veći utjecaj nego netko tko je imao tvrtku prije a sada bi se u nju vratio pa ne može biti direktor u svojoj tvrtci koja ima ne znam prihod milijun, dva, tri ili 5 kuna. Znači to su stvari koje nisu životne i koje bi trebalo korigirati, ne treba od njih bježati i trebalo bi zakon dorađivati i popravljati kako bi bio primjenjiviji u praksi, kako ne bi neki ljudi razmišljali u biti da li žele biti uopće općinski načelnik a zna da ako sredi stanje u općini za mandat više ne može se gotovo pa godinu dana vratiti u svoju tvrtku ili raditi ono što je radio prije. S druge strane ja se slažem da je Povjerenstvo napravilo veliki korak prema transparentnosti jer ljudi to prate i to je dobro, možda kao što je isto rekao gospodin Podolnjak više ljudi prate kada se prvi puta objavljuje koliko tko ima imovine, sredstava nego kada odlazi sa funkcije, to je isto kod nas fenomen kao big brother, ljudi žele pogledati šta tko posjeduje a kada odlazi sa funkcije to puno manje izaziva pažnje jer većinom ljudi ne mijenjaju drastično svoju imovinu osim onih štedljivijih koji uspiju u nekoliko godina racionalnim svojim životnim stilom i ponašanjem nešto ostaviti više ušteđevine ali to je isto tako pozitivna poruka koja se šalje od strane zastupnika da nisu nekada rastrošni nego paze na svaku kunu. Tako da ono šta bih ja htio reći mislim da administracija odnosno količina podataka koja se skuplja a to se vidi i po najčešćim pogreškama, znači ljudi rade namjerne pogreške kao što sam ja recimo sad napravio jednu pogrešku pa su me zvali iz Povjerenstva jer sam upisao mjesečnu plaću svoje supruge i onda me zvao kolega i rekao ne, ne morate upisati godišnju plaću, ja sam rekao dobro, nisam vidio, oprostite onaj, mada sam ispunjavao to već prošli puta isto na razini godine, ali sam

Kao da ljudi ne znaju koliko ima mjeseci u godini pa mogu podijeliti godišnju plaću pa opet vide kolika je mjesečna plaća. Inače mene je moja supruga skoro i ostavila zbog toga jer kaže zbog čega bih ja morala imati javne podatke ako si ti zastupnik. Ja sam rekao, čuj zakon je takav, žao mi je šta si supruga od zastupnika i ministra i to je tako, moramo nažalost objaviti. Ali činjenica je da možda ti neki podaci bi trebali i više biti dostupni Povjerenstvu ali ne vidim zbog čega su ključni za javnost. Znači javnost ima pravo znati koliko zarađujemo, mada je to isto javni podatak sam po sebi, koliko imamo imovine, koliko imamo ušteđevine ali neke stvari su osobno podaci. Isto tako mi nije jasno zašto skupljamo sve ove moguće podatke o OIB-ima itd., kada onda vi nakon toga opet morate tražiti podatke od porezne uprave. Pa sve te podatke porezna uprava ima zbog toga što moja djeca imaju i ja koristim olakšicu na svoju djecu i OIB je također u poreznoj upravi i sve to se može iskontrolirati da li oni imaju imovine, da li sam ja prebacio, ne znam vile, jahte na svoje dijete od 5 godina i u poreznoj upravi. Znači trebalo bi više raditi po meni na efikasnosti i na učinkovitoj provedbi a manje na ja bih rekao skupljanju ovih podataka koji ja sam uvjeren ne koriste previše. Znači ako je problem u provjeri kasnije sa poreznom upravom i sa drugim tijelima onda očito OIB moje djece ne koristi. Sa druge strane moram priznati da je popunjavanje te kartice iziskivalo dobar dio dana radnog meni iako sam solidno vičan kompjuteru ali sam potrošio jedno 3, 4 sata da to sve skupa ispunim i da prikupim podatke. Ono što nisam zadovoljan i to je isto netko rekao u raspravi, nemoguće je da Povjerenstvo provjerava za 48 ljudi a da dobije odgovor samo za 5. Ja se nadam da je to u sljedećoj godini došlo za svih ovih preostalih 43 kojih u 2014. nije dobiveno zbog toga šta, zato Povjerenstvo i postoji. Ako postoji opravdana sumnja, ako postoji potreba provjere onda sve državne institucije to trebaju staviti kao prioritet. Ne mogu reći nije bilo vremena, nije bilo moguće provjeriti nego moraju vrlo brzo dati informaciju Povjerenstvu kako bi ono moglo reagirati. Mada sam ja vido u praksi da za neke dužnosnike se te provjere rade dugi niz godina. Znači to je bilo, bilo je pokretano 5, 6 godina se provjeravalo porezno imovinsko stanje pojedinih dužnosnika što poreznoj upravi ne bi trebalo u biti toliko dugo da provjere da li je sklad odnosno nesklad sa imovinom određene osobe. Znači ono što želim reći da treba dati potpunu potporu Povjerenstvu da one situacije kada su očite nesrazmjer ili sukob interesa da se ti podaci što prije dostave kako bi ljudi mogli reagirati. I ono što je posebno bitno, što podržavam, je edukativna uloga Povjerenstva a to je da bi svatko kada je u nesigurnosti da li bi bio u sukobu interesa se obrati i traži mišljenje. Mada to opet onda iziskuje javnu raspravu jer je sjednica Povjerenstva javna, ne znam da li je to nužno. Znači ako se već traži mišljenje da mora biti na javnoj sjednici jer onda ako ti i pitaš nešto onda to pišu novine kao da ne znam kaj se desilo. Ali u načelu ta edukativna uloga Povjerenstva je vrlo bitna i ljudi jednostavno nekada bi trebali tražiti naputke kako bi danas sutra imali jednostavniji pristup odnosno bili sigurniji ako sami već nisu sigurni u svoje postupanje. Mada nekad ljudi koji se bave javnom dužnosti imaju čak i puno kritičkiji stav nego šta bi imali da se tim poslom ne bave. Znači, ja znam da ljudi možda to ne shvaćaju, ali ima dosta ljudi u javnom poslu i ministara i zastupnika koji u biti puno su stroži u tom svom djelovanju prema sebi nego što bi to recimo Povjerenstvo bilo. I onda na kraju dobiju i naputak od Povjerenstva da mogu napraviti nešto što su oni mislili da bi možda bilo od interesa javnosti. Ali to treba koristiti, ja se tu s time slažem. Ono šta, znači poanta svega ovoga da je moja podrška potpuna radu Povjerenstva, da želim da se to sve skupa pojednostavi, da bude puno učinkovitije u ovom dijelu koji se ne vidi u izvješću. Znači, tu ima provjera 1800 dužnosnika. Zbilja u Hrvatskoj ima ljudi koji su u potencijalnom sukobu interesa ko da smo puno, puno veća zemlja. I nekad se pitam da li je pošteno da recimo načelnik općine koja ima milijun, dva kuna proračun bude a da rekao sam načelnik sektora nekog ministarstva koje odlučuje o stotinama milijuna ili milijardama kuna da on kao službenik jednostavno ne može pod navodnicima biti u sukobu interesa. Tako da, to su pitanja naravno za budućnost. I opet još jednom kažem kada se bude mijenjalo, a sad evo kolega Arsen mi kaže da ne bu tako brzo, ali kada bude se mijenjalo da se te procedure pojednostave i da se stave neki unutra još dužnosnici koji su neopravdano izostavljeni, koji su kontrolirali tijekom godinama milijarde i milijarde kuna, imaju veliku imovinu, a nikada nisu imali uopće obavezu prijaviti, a opet ističem HBOR kao jedno tijelo koje je direktno imenovano od države.

dvije replike. Prva je uvaženi zastupnik Tomislav Saucha. Kolega Maras, što se tiče bračnog druga to je prilično logično, jer tu se radi o bračnoj zajednici što je institut prava koje otprilike kaže da ono što je vaše to je od vaše supruge, a ono što je od vaše supruge je vaše. Tako da meni taj dio nije nelogičan da to bude povezano, dakle to je klasičan primjer povezane osobe. Može vam se desiti da vam bračni drug naprosto iz nekog razloga odbije dati te podatke, može biti situacija u kojem je netko u postupku rastave braka, može bit naprosto netko u lošim odnosima i bračni drug mu želi napakostiti. Šta onda u toj situaciji? Šta onda kad vi do tih podataka ne možete doći, a to se može desiti. Ja mislim da to definitivno treba uzeti u obzir i kao što cijelo vrijeme danas ponavljam treba dat mogućnost vama da vama dužnosnik jednostavno kaže naprosto gledajte situacija je takva i takva, ja do tih podataka ne mogu doći. Također smatram da koliko god ovo što sam rekao, dakle to mora stajati, to je naprosto tako, to su spojene posude. Dakle, oni moraju prikazati svoju dobit firme, svoje podatke koje možda ne žele u tom trenutku dijelit sa svojom konkurencijom. To su sve stvari koje mi trebamo uzeti u obzir. Mi smo preuzeli ovaj posao, mi smo preuzeli ovu dužnost i mi smo se time spremni nositi. To je normalna stvar.

Ovo što ste sada rekli oko firme pa to je javno dostupno svima. Znači dovoljno je da piše ime firme, pa onda netko tko želi provjeriti ode lijepo na FINA-u ili na neki drugi servis koji se s time bavi i to prodaje i pogleda kolika je bila dobit. Znači, nije potrebno na taj način raditi 5, 6 stvari u isto vrijeme, a opet kažem sve Povjerenstvu i onda Povjerenstvo nek' ima svoj egzekutivni dio i nek' provjerava sve do kraja. Naše Povjerenstvo ima tek 12 godina, tako da prolazi osnovnu školu. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kolega Maras, također bit će mi žao ako supruga vam zaprijeti a nadam se da neće to biti razlog da vas ostavi, jer je to izvlačenje ili nešto drugo. Međutim, malo šale. Opet ću ponoviti kad je kolega Sinčić i vama govorio i on je to dobro nabrojio.

Znači, imamo ljude kao što su rekao sam malo prije koji ne poštivaju zakon, koji vode nogometni savez, a ne poštivaju Zakon o udrugama ili ga ne žele poštivati.

Znači netko, ili je pogodovao netko nekome ili smo mi loš zakon ovršni donijeli da zbog 200 kuna na kraju oduzimaju našim građanima zbog javne televizije stanove. Znači, tko odgovara ti ljudi? Da li su oni u sukobu interesa?

Imamo i problem rekli ste koliko ima da samo povjerenstvo nema možda dovoljan broj kadrova. Najvjerojatnije nema, međutim koliko ima agencija, ureda?

Znači ne postoji veći sukob interesa od trenutno našeg nogometnog saveza. Evo sad to kažem, vjerojatno to svi osjećaju. Zbog toga što tamo se to sve svelo na jedan biznis koji nažalost ide kroz javni i onda vidite kako to sve skupa završava. Neka sud radi svoj posao, ja vjerujem institucijama države iskreno koje su odradile taj posao bez ikakvih političkih inputa i bilo što, znači oni su odradili pošteno svoj posao i sad je na sudu da se dokaže da li je to istina ili nije. Ali, ono što je činjenica da je to par excellence sukob interesa. Mada, ja ne bih rekao da te udruge trebaju biti dio ovog zakona jer ovo je ipak jedno područje koje pokriva ljude koji su birani na javnu dužnost mada je i to na neki način društvena javna dužnost kada si predsjednik saveza, ali ipak ovdje te biraju birači i upravljaš sa javnim novcem koji je velik. Ali doduše u pravu ste, i tamo upravljaju ljudi sa javnim novcem. I mi dajemo i za Olimpijski odbor i za raznorazne saveze po Zakonu o sportu. Znači, možda bi bilo prostora da se tamo malo isto vidi kako stvari funkcioniraju. Mada mi imamo dijelom i definirano to zakonom da predsjednici saveza ne mogu biti dužnosnici pa vidimo da to ne funkcionira. Ali dobro, nisam mislio to zbog gospodina Šukera reći, nije to samo kod vas slučaj. Znači, činjenica je da pokušavamo to odvojiti zakonom ali nažalost u jednom dijelu to ne funkcionira.

Prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa članak 14. stavak 5. jasno kaže da dužnosnici mogu biti na čelu dvije udruge ili zaklade. I možemo se ovdje politički prepucavati međutim ovo je od vas pa čak mogu reći pomalo politički bezobrazno. Ponavljam, mi danas govorimo o Izvješću Državnog povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, a Zakon o sprječavanju sukoba interesa članak 14. stavak 5. jasno kaže da dužnosnici mogu biti na čelu dvije udruge.

Poslovnika, sad ću objasniti, dozvolite. Povrijeđen je zbog toga što ste rekli da sam ja rekao nešto politički bezobrazno. Ja nisam rekao politički, to je moj vrijednosni stav. Ja mislim da dužnosnici nemaju što biti predsjednici saveza. To nije politički bezobrazno. Znači vi ste na neki način mene uvrijedili. Rekli ste da sam bezobrazan. Nisam, imam pravo iznositi stavove ovdje u ovom Parlamentu i reći što mislim.

Kolega Maras vi ste ovdje isto kao i ja prisegnuli da ćete se držati zakona. Zakon o sprječavanju sukoba interesa jasno kaže, a to što su vaše impresije to je vaš problem. Međutim, nisam primijetio da ste odbili komunicirati sa predsjednikom nelegalnog saveza kao što vi kažete kad je vama to odgovaralo i kad vam je to trebalo. Na redu je uvaženi zastupnik Željko Jovanović, pojedinačna rasprava. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Kolega Šuker, kolega Maras možete izvan sabornice nastaviti ovu raspravu. Dakle, znamo da je po ovogodišnjoj ljestvici na indeksu percepcije korupcije Hrvatska je izašla iz zemlje korumpiranih zemalja, pomakla se za 3 boda, sa 51 bodom se nalazi na 50. mjestu i po prvi put više nije u grupi korumpiranih zemalja. Smatra se da jedan od velikih doprinosa tome je upravo i ovo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Pa mi je zaista drago što je povjerenstvo u punoj funkciji nakon nekih početnih koraka koji su bili dosta šepavi, danas ono radi dobro. Naravno i u ovoj raspravi u izvješću čuli smo da postoje neki problemi. Ja ću podsjetiti na onu staru izreku ako postoji problem, ako radimo i razmišljamo na isti način kao kad je taj problem nastao nećemo ga nikad riješiti. Zato je potrebno i uvesti neke promjene. U raspravi smo čuli da se u nekoliko navrata spominje problem koji dolazi iz samog zakona i naravno da je to nešto na čemu treba raditi. Ono što ja želim posebno naglasiti i pozvati sve kolege da pročitaju jedan materijal, a to je materijal GONG-a, možete ga skinuti na stranicama GONG-a. Zove se pomak prema upravljanju sukobom interesa. Dakle, zaista kvalitetan materijal koji može biti dobra postavka za sljedeći korak koji je pred nama a to je kako osigurati da ovo Povjerenstvo radi još bolje i kvalitetnije i zapravo da učini jedan korak dalje. A mi sada stalno govorimo o sprječavanju sukoba interesa i naravno da je bitno naglasiti da je ovdje riječ na prevenciji, da kriminalizacija sukoba interesa zapravo nije cilj nego je prevencija. Ali ja bih sada išao i korak dalje, upravo sukladno ovom materijalu GONG-a i govorio više ne samo o sprječavanju sukoba interesa nego o upravljanju sukobom interesa. Dakle kao jednoj novoj kvaliteti koja će osigurati da riješimo brojne probleme koji su se danas ovdje pojavili kroz raspravu vezano i za nivo odlučivanja i za nivo odgovornosti, sportske saveze, udruge koje postoje što bi trebao biti prioritet u radu u narednom periodu. Da li je to moguće? Pa kolegice i kolege zaista to je moguće i ja dapače to i očekujem i kao predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. Budući da je 27. veljače 2015. donijeta nova Strategija suzbijanja korupcije u Hrvatskoj, ovdje u Hrvatskom saboru a sukladno tome 16. srpnja 2015. donijet je i Akcijski plan koji ide uz strategiju suzbijanja korupcije. Što piše u toj Strategiji suzbijanja korupcije? Dakle, jedan od ciljeva je učinkovito sprječavanje sukoba interesa, on ima 5 mjera. Prva mjera je jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, razvojem potrebnih pravnih, tehničkih, informatičkih alata te uspostavom međunarodnih i bilateralnih programa stručnog osposobljavanja. Drugo, proširenje kruga dužnosnika u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa nositelj je svih javnih dužnosti sa javnim ovlastima ili uz koje obzirom na sadržaj njihovih ovlasti prirodno povezan visoko koruptivni rizik. Treće, integracija odredbi u sukobu interesa u interne akte pravnih osoba koje se u širem smislu mogu smatrati dijelom javne uprave. Četvrto, jačanjem mehanizma provjere imovinskog stanja javnih dužnosnika. I peto, podizanje svijesti u sukobu interesa svih kategorija i razina dužnosnika obuhvaćenih odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u cilju osvješćivanja o problematici etike i integriteta. Tih pet mjera kao dio cilja sprječavanja sukoba interesa razrađuje onda Akcijski plan o sprječavanju u provedbi Strategije suzbijanja korupcije gdje je posebno vezano uz cjelodnevnu raspravu danas. Mjera 33. kaže, donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, proširenje kruga nositelja javnih dužnosti iz kruga obveznika postupanja sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa osobito kada je riječ o dužnostima koje sadrže snažne javne ovlasti imaju ovlast raspolaganja sa značajnim novčanim sredstvima kao što su npr. izričito se navodi, HBOR, FINA i ostali. Posebno nakon toga imamo mjeru 34. izrada smjernica i uputa o integraciji pravilo o sukobu interesa u interne akte i etičke kodekse tijela koja se u širem smislu smatraju dijelom javne uprave te izradu prioritetnog popisa tijela javne vlasti koje trebaju razviti i integrirati mehanizme o upravljanju u sukobu interesa u Dakle sve što je danas spomenuto u raspravi već postoji u našim dokumentima koji obvezuju i ovaj Sabor ali i ministarstva i druga tijela da krenu u provedbu onog što je problem. I opet se vraćam ovdje sada na pomak prema upravljanju sukobom interesa na prijedlog GONG-a koji kaže da je potrebno uvesti specijalizirani sustav upravljanja sukobom interesa. I na svakoj od tih razina uvesti etičke akte i etička tijela koja bi onda bila zadužena za poštivanje svih onih elemenata koji se tiču sukoba interesa. Dakle da imamo specijalizirane sustave za izvršnu vlast, za zakonodavnu vlast, za lokalnu i regionalnu vlast, službenike i zaposlenike svih ministarstava, svih agencija, instituta, komora, zavoda, javnih tvrtki, tijela sa javnim ovlastima, policije, porezne uprave, državne revizije, pravosuđa posebno, sudbene vlasti državnog odvjetništva. I 6. javnog sektora, dakle zdravstvo, obrazovanje, znanost i sport. Svatko od njih bi morao razviti svoj etički kodeks jer nisu valjda jedini problem u Hrvatskoj saborski zastupnici budući imamo posebno mjere koje je donio 4.-ti evaluacijski krug GRECO-a sprečavanje korupcije kod saborskih zastupnika, sudaca i državnih odvjetnika koji traže upravo to uvođenje etičkih kodeksa i svega ostalog što bi garantiralo prevenciju sukoba interesa. Prema tome imamo strategiju, imamo Akcijski plan, imamo točno navedene mjere, nositelje, rokove, kada se to mora ostvariti. I ja se nadam da ćemo u nekom od narednih izvješća i ovog Povjerenstva na Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije koje će se oformiti, nadam se vrlo brzo. Naime, podsjetiti ću sve vas da potaknete da se jave predstavnici akademske zajednice, stručnjaka, udruga koje se bave korupcijom, novinarskih krugova na natječaj koji je izašao ovih dana a to je izbor 6. članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije kako bi ono moglo početi raditi u punom sastavu i preuzeti na sebe ovaj dio proaktivnog rada što je i gospođa Orešković rekla, netko tko bi trebalo dakle potaknuti tu raspravu koja će osigurati da izmjene zakona krenu u onom smjeru koji će osigurati upravljanje sukobom interesa. Za repliku se javio uvaženi zastupnik Željko Glasnović. Poštovani predsjedniče.

Ako je to tako zašto niste kada ste došli na vlast … [[Govornik se ne razumije.]] objavili spisak menadžerskih kredita? U čijoj su vlasti arhiva, Hrvatska državna arhiva, dokumenti od '60.-te do '90.-te i zašto su oni još zatvoreni? Kada je počela privatizacija. Tu sjede neki ljudi koji su bili u državnim poduzećima koji su maznuli milijune dolara na bankovne račune vani, Liechtenstein itd., o tome se ne priča i mi kažemo opljačkana Hrvatska. Od kada je opljačkana? Šta je sa sivom ekonomijom 30% ili više, kada imamo funkcionalnu državu? To je duplo nego se događa u drugim normalnim zemljama. Kako može to funkcionirati? Kako može imati isto pravo na tržište rada poduzeće sa dva zaposlenika je nula zaposlenika, a poduzeće sa 1700 i mi čekamo godina za ipsilon, za ceste itd. Kako je moguće da imamo u državi 40000 poduzeća bez ijednog zaposlenika, a neke imaju dobit od pol milijuna kuna, a neki sjede ljudi tu ovdje i govorimo o pravnoj državi. Dimne zavjese, hrvatski narod traži pravnu državu, traži reforme, rezanje i odmah vladavinu prava. Kolega Glasnović, ja bih vas zamolio da kod predsjednika kluba naučite što je replika i da kada idete na repliku prije toga prvo pročitajte materijal koji je tema dnevnog reda. Dakle, vi zapravo siguran sam niste otvorili ni stranicu ovog izvješća. Zato čuvajte dignitet ovog Sabora kvalitetnim raspravama, a ne ovim što vi radite.

Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici i zastupnice. Mislim da ću biti kratak da se ne ponavljam. Dvije stvari, dva dijela rasprave. Prvi dio su primjedbe na sam vaš rad. Dakle, prvo jedna pohvala da sam jako zadovoljan vašim odnosom prema nama korisnicima, rekli bi user frendly, znači lijepo odgovaraju vaši zaposlenici na naše dopise, žele saslušati, žele se staviti u našu kožu itd. S druge strane nekoliko primjedaba. Prvo mislim da bi trebali popraviti software, mislim govorim sad o mojem iskustvu rada s vama, ne od 2014. Međutim, obzirom da ste rekli da ste popravili situaciju sad s obzirom na 2014. onda svakako mislim da je onda bila još lošija. Ne? Znači, mene veseli to što postoji taj software i da možemo komunicirati preko e-maila, odnosno preko aplikacije na webu. Onda ja pronalazim da li je problem kvačica na slovu š ili kvačica na slovu ć ili itd. dok nisam otkrio jedno od toga, više sam zaboravio što, da bi ja u stvari uopće mogao poslati vama dopis preko te aplikacije. Znači, riječ je o jednoj aplikaciji koja jednostavno nije dosta dobra. Druga stvar u samoj proceduri također postoji jedan paradoks, znači mi ne možemo dobit plaću prije nego predamo, znači svoju kako se to kaže imovinsku karticu, a u imovinskoj kartici nas pita koliko imamo plaću.

Znači, u stvari me pitate nešto što ja jednako tako ne znam kao niti vi, a vi možete u stvari bolje izračunati nego ja. Ja znam da je to zakonska obveza, ali ja sam došao kao novi zastupnik u Sabor. Moram priznati da sam razočaran i stručnim službama Sabora, da sam lutao tu mjesec dana. Očekivao sam da kad dođem u Sabor da će me netko pozvat na razgovor reći dobar dan, dobar dan, trebamo to, to i to itd. To su vam prava, to su vam dužnosti. Ja sam u stvari slučajno u kasliću za koji sam također slučajno saznao uopće da ga imam našao vaše pismo da ja to trebam napraviti i to sam našao 26 dana nakon početka obnašanja dužnosti. Znači, podrazumijevalo se da ja nešto znam što ja nisam znao. Znači, cjelokupna ta komunikacija gdje ste se oslonili na stručnu službu Sabora nije dovoljno dobra. Zatim u samoj aplikaciji na jednom mjestu nije nedvojbeno napisano što se traži konkretno kod te plaće, jer se pita kolika vam je plaća koju primate. Ponavljam, ja u tom obzirom da se koristi prezent ja u tom trenutku još nisam primao plaću i onda smo između zastupnika komentirali jel' trebamo napisati staru plaću ili novu plaću. Novu plaću ne znam koliko je, stara plaća je irelevantna zato jer taj sukob interesa koristi zato da vi odredite moje imovinsko stanje na početku mandata, pogledate koliko sam zarađivao tijekom mandata i na kraju mandata da se to postavi u nekakav normalan odnos, da se vidi da nisam bio korumpiran. Prema tome, to nije bilo nedvojbeno napisano i znam da je bilo grešaka i evo to je što se tiče tih primjedaba. U ovom drugom dijelu raspravu osvrnut ću se na odnos borbe za sprječavanje sukoba interesa i zaštite privatnosti prvenstveno misleći sad na zakonodavstvo. Dakle, kao što vidimo ideja cijelog Zakona o sprječavanju sukoba interesa između ostalog stvara nekulture, znači uopće kulture u javnosti borbe protiv sukoba interesa. I to je dobro i o tome u svakom slučaju trebamo napredovati. Međutim, kad govorimo o javnosti, znači općoj kulturi pa time i javnosti onda moram reći da najjači alat u toj javnosti su u stvari mediji. Znači, mediji na neki način prezentiraju javnost, a moramo znati da medijima nije prvi interes zaštita odnosno sprječavanje sukoba interesa, nego je njima prvi interes gledanost, odnosno čitanost. I tu u stvari dolazimo u sukob u kojem mediji koji imaju kao gledanost, odnosno čitanost prvi interes a vole blatiti političare to im izvrsno ide i na tome žive. to im je super tema, idu na one emocije da smo mi kao političari već čim ste političar već ste u očima mnogih građana grešnik. A kad se počne govoriti o primanjima političara onda ste debelo zabrazdili koliko god da primanja imali. Tako da mislim da imamo zbog toga što mediji na taj način sa tim interesom da blate političare, a ne da u prvom redu se bore protiv sukoba interesa na taj način postupaju mi imamo ustvari negativnu selekciju u politici. I to je loše. Mi bi trebali u politici imati najbolje ljude u našem narodu, a često ljudi si misle ma što mi to treba, zašto bi ja išao u politiku tamo će me svi napadati ni krivog ni dužnog samo zato jer ću biti političar već će me napadati, još kad čuju da imam nekakvu plaću veću onda će me napadati itd. Dakle, ovo sve vodi jednom mojem zaključku da sam jako za to da se svi mogući podaci dostave vama i da ako se treba i poveća količina podataka koja će se vama dostavljati a s druge strane da se smanji broj podataka koji idu u javnost. Znači, naravno da sve institucije koje žele doći do tih podataka vi im morate dati te informacije. Ali oni podaci koji služe medijima isključivo zato da se naslađuju pa koliko ste imali prije plaću, pa koliko ovo, koliko ono sve pod krinkom borbe za sprječavanje sukoba interesa a ustvari sa njihovim prvotnim ciljem da blate političare i na taj način ostrašćuju svoje gledateljstvo treba napraviti jedan razumniji omjer. Hvala vam lijepa. Za repliku se javio uvaženi zastupnik Marko Sladoljev. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani zastupnici. Ja sam imao sličnu situaciju sa plaćom isto nisam znao kolika mi je plaća, ali ja sam još imao dodatnih problema jer sam ja sa mjesec dana zakašnjenja prisegnuo pa bih pitao gospođu Orešković da li ovo važi i za nas dužnosnike koji smo prisegnuli kasnije jer mi praktički smo imali samo 5, 6 dana da ispunimo karticu, a važilo je i za nas. Ja sam otišao u Sabor, u računovodstvo Sabora i oni su mi otprilike izračunali plaću i to sam ispunio a sad ću morati napraviti neku izmjenu jer vjerojatno nije možda dalje iznos točan pa samo pitanje to.

Iako nije bila upućena replika meni, ali dakle uvjeren sam u to koliko sam provjerio da od stupanja na dužnost u roku od 30 dana bez obzira kad je to stupanje na dužnost se steklo. Vi ćete me ispraviti ako nije tako ali evo uvjeren sam da je.

Sljedeći se za repliku javio uvaženi zastupnik Joško Klisović. Hvala lijepo. Evo gospodine Ilčić samo da kažem vi kao i ja znate da neznanje prava ne ispričava. Prema tome, sve naše obveze po zakonu znali ih mi ili ne znali mi odgovaramo za njih. Ali se slažem s vama da bi stručne službe Sabora kao i svake druge institucije gdje dužnosnici dolaze raditi trebale imati jedan katalog prava i obveza koje bi im dali kad dolaze na novo radno mjesto da se oni što prije upoznaju sa svojim pravima i obvezama. Pa možda sa ove evo sada s ovog mjesta apeliram da tako i stručne službe Sabora pripreme nešto za sve nas nove zastupnike koji dođemo raditi u Sabor. Druga stvar, objava javnih podataka je potrebna našoj imovini naravno ali ne služi da se zastupnici ili dužnosnici državni izvrgavaju ruglu od strane susjeda svojih, prijatelja, neprijatelja, stranačkih prijatelja itd. nego za sasvim druge svrhe. I u tom kontekstu ja također smatram da bi trebalo sve podatke dati povjerenstvu, ali nije nužno da svaki najmanji podatak izlazi u javnost, u medije. Jer ponekad vas to poprilično dovede u neravnopravnu situaciju kad pokušavate na tržištu kupiti nešto i zadovoljiti neke interese. Ako hoćete kupiti stan i vaša cijela imovina je na internetu jednostavno osoba od koje želite kupiti stan je u puno boljoj pregovaračkoj poziciji nego vi. I tisuće takvih drugih situacija ima gdje osjećate na neki način da ste u podređenoj poziciji.

Slažem se s vama i mislim da ste ustvari u svojem govoru ustvari na neki način se nadovezali i složili sa mnom. Samo bih dodao znači ovaj moj, što ste i vi ustvari kasnije rekli, prigovor da tako kažem samom povjerenstvu je bilo upravo u tom user friendly pristupu. Znači da bez obzira što ste rekli i što se slažem dakle da što ja ne znam nekakvo svoje pravo odnosno dužnost ne znači da ja tu dužnost nemam.

Gledajte kolega Ilčić kad je krenuo projekt osobnog identifikacijskog broja ili OIB-a tada je ustvari imao radni naziv porezni broj i dakle zamisao nas koji smo išli u taj projekt je bila da se u Poreznoj upravi napravi središnji registar. Ja iskreno sad nakon 5 ili 6 godina postavljam si pitanje zašto taj registar u Poreznoj upravi nije napravljen? Dakle, nakana kad smo krenuli u taj projekt je da dobijemo krvnu sliku imovinsku svih hrvatskih građana i onda gospođa Orešković ili bilo tko drugi tko bi radio taj posao ima točno propisan protokol sa Poreznom upravom sa središnjim registrom kako može doći do određenih podataka. Međutim, kad su mnoge moralne lažne veličine u ovoj državi shvatile što će OIB donijeti krenulo je podmetanje noge pa na kraju krajeva i moje letenje s mjesta ministra financija. Ali, postavlja se pitanje zašto zbog ravnomjernog korištenja i pravičnog korištenja socijalnih naknada, zbog sprječavanja nekakvog ismijavanja i progona ljudi što tko ima i kako tko ima dakle to je trebalo u taj središnji registar je trebalo biti sve povezano. Međutim, ministar bivši Orsat Miljenić je rekao, i znali smo tad da će biti najveći problem sa gruntovnicom, danas je u gruntovnici putem OIB-a zavedeno negdje oko 20-ak posto nekretnina. I to je ključni problem. Dakle možemo mi ovdje pričati što god hoćemo, međutim postavlja se elementarno pitanje zašto onaj projekat koji je pokrenuo da se u gruntovnici to završi u 2, 3 godine i da se osnuje taj središnji registar u poreznoj upravi mi uopće onda ne bi trebali raditi. Povjerenstvo bi samo zatražilo i dobili bi kompletnu informaciju o vašim dionicama pa čak i ovo sporno danas, danas je netko od kolega u raspravi spomenuo povezana društva. Vi kada ukucate svoj OIB, u trgovačkom društvu sva društva, dobijete lepezu koja su vezana na taj OIB i sva društva koja su vezana na OIB-e, koja su vezana na taj OIB. Ali kažem netko je nažalost taj projekat zaustavio na pola puta a ne znam zašto ali iskreno se nadam da ćemo ga završiti. Samo ću nadopuniti svojom nadom da princip za koji smo se mi u HRAST-u uvijek zalagali da se objedine sve državne ustanove, znači da se nama ne može dogoditi da dođemo ne znam na policiju pa da me šalje po izvadak iz matice rođenih, da se to sve jednostavno objedini i da niti jedan dokument ne trebamo tražiti, da se kreće od principa da država ni od jednog građana ne može tražiti niti jedan dokument koji može dobiti od neke druge državne ustanove.

Apsolutno se slažem s vama. Hrvatski sabor bi trebao biti nešto najviše, najbolje što hrvatski narod ima. Pa eto sada ste u vlasti, imate priliku ići u tom smjeru. Sigurno ne bismo dobili najbolje ljude u politici na način da previše toga prepuštamo stranačkih šefovima a premalo toga građanima putem preferencijalnoga glasa. Dakle mi smo sada u situaciji u kojoj netko tko nikada sam ne bi prešao prag, nekako sam ne bi bio izabran, ne samo u Saboru nego i u vijećima, stranački šef ga stavi negdje na vrh liste ili pri vrh liste i na temelju toga on prođe i ne znam bude u Saboru nekoliko mandata. Evo smatram da je to nešto što je defekt našeg izbornog sustava i da trebamo više ići u onom smjeru da građani odlučuju koga bi tu htjeli a manje dakle stranački šefovi. Slažem se da Izborni zakon ima veze sa sukobom interesa ali mislim da je rubno povezan sa ovom temom ali mislim da je i uvođenje preferencijalnog glasovanja pomoglo u onome što ste rekli, znači da ipak građani više osobno mogu odlučivati koga žele a ne samo stranku. Iako izborni sustav je vrlo kompleksna stvar jer ovisi prvenstveno o kampanji, ponovno o medijima, ovisi o novcima itd. Znači nije to samo tako jednostavno odrediti da će onda narod odlučivati a ne stranački šefovi.

Kolega ono što ste vi govorili u razgovoru sa novim zastupnicima često sam imala prilike čuti i potpuno ste u pravu. I nije to posao Povjerenstva da osigurava ovdje novim zastupnicima koji nemaju velike klubove, da ih upozna sa time. To se u svim parlamentima radi. I ovo što se događa, dakle u Hrvatskom parlamentu, općenito s politikom, degradacija politike, kritika neosnovana ili relativizacija istine i laži i dobrih i loših, ono također o čemu ste vi govorili i mjerenje, sada imaju velike plaće, onda poslije imovina, odakle im, dakle iako je sve transparentno govori upravo o tome da očito neki u društvu, a znamo već i tko je, oni su identificirani, odnosno krupni kapital.

Ali koji je odgovor za nas? Zato je i ovaj zakon in favorem politici za čistoću politike i za političare i tako ga to treba shvatiti i biti uporan u tome. I često ovdje se raspravlja, oni koji jesu, vidi onoga ima koga nema. Često naše rasprave. Mi mislimo da ćemo se nekome svidjeti, ne, napad na bilo kojeg političara napad je na sve nas. Naša politička borba je sa različitih stavova koje mi zastupamo, koga mi prezentiramo, koje interese zastupamo. To je naša prava politička borba. Ali iscrpljivati se, tamo imaju ondje u onom kantunu gore kolege zazivaju još '45. još nisu izašli ni iz Jugoslavije ni iz '45., do '60.-te su danas došli. Možda ajde tijekom mandata dođu i do '95. godine. Dakle govoriti o statusu, možemo samo govoriti o lošem statusu a dobrim dijelom smo mi to i krivi. Ali ja vjerujem, evo i vaša jedna rasprava je veliki doprinos tome, afirmaciji politike i zaštite političara. Ali isto tako razotkrivanje svih onih negativnosti. Zato je nama prijekopotrebno, to ste i vi o tome govorili a i gospođa predsjednica Povjerenstva, gospođa Orešković govori o tome i Hrvatski sabor mora donijeti taj etički kodeks [[Upadica: Vrijeme.]] Etički kodeks već godinama pokušavamo donijeti a nikako ne uspijevamo.

Odgovoriti ću na dvije stvari. Prvo, hvala na ovoj primjedbi i stvarno bi mogli vidjeti kako za ubuduće ustrojiti našu kadrovsku službu u Saboru da ona zaista ispuni tu zadaću. Znači kada dođe netko novi u Sabor ja ne optužujem ljude koji su sad u kadrovskoj službi, očito oni nemaju taj naputak da tako postupe ali u svakom slučaju mislim da ubuduće bi trebalo to biti. Mislim u krajnjoj liniji ja kada sam položio audiciju u orkestru, došao je do mene urednik, rekao dobar dan, dobar dan. I onda smo krenuli, vaša prava su to i to, trebate napraviti ovo, ovo i on me uveo u to sve skupa. Bilo bi normalno kad dođe netko u Sabor da jednako tako ne da lunja kao što sam ja lunjao 2 mjeseca po saborskim hodnicima tražeći gdje je Mandatno-imunitetno, gdje je ne znam itd. Oprostite što smo sad skrenuli od vas, ali ovo je bio povod za ovo tu. Druga stvar što se tiče ovo što ste otvorili drugu temu a to je image političara se apsolutno slažem, ali mislim da smo tu mi najviše odgovorni. Ja osobno ću se truditi nastupati ne zajedljivo, dakle ono što vidim da u ovom Saboru kad god netko govori onda treba djelovat zajedljivo. Dakle, govorim argument, ali usput ću reći nešto da napadnem ovoga tamo drugoga itd. i onda se stvara ta negativna atmosfera i percepcija javnosti, ali opravdana da se mi prepucavamo, da ne idemo prema sadržajima, da ne raspravljamo argumentirano, nego da smo mi tu zato da se svađamo. I to je ono što dok sam ja gledao Sabor prije me jako smetalo i ja ću osobno bez obzira kako tko prema meni nastupao ja ću se truditi uvijek ne tako nastupati, pa ako će se više zastupnika tako onda će se valjda i promijeniti ta politička kultura a na sljedećim izborima se nadam da mi se to neće obit u glavu.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Rasprava o ovom izvješću je otvorila mnoga pitanja, ali je i ponudila mnoga dobra, dobre odgovore i korisne odgovore koje samo treba primijeniti. Ako bi zaključak u jednu rečenicu pokušao svesti onda bih rekao da imamo inverzne okolnosti i da je nužnost mijenjati paradigmu koja je stvorena na Povjerenstvu o odlučivanju sukoba interesa. Sastav povjerenstva svojom stručnošću i odgovornošću je nadprosječno kvalitetan, a taj profesionalan rad je rezultirao i profesionalnim izvješćem. Naglasio bih da odgovorna osoba vrlo teško može biti u sukobu interesa, skoro da ne može biti u sukobu interesa jer ima zakon, može čitati i držati se zakona. Ali ako je u dvojbi ili u neznanju ima Povjerenstvo, može ga konzultirati i prije poduzete radnje ili dovođenja sebe u okolnosti sukoba interesa. Kad je riječ o dužnosnicima najčešće čujemo još tri dodatne riječi – imovina, javni interes i sukob interesa. Ali ono što se nameće i što je nužno to je promjena zakona kad god spomenemo te tri riječi uvijek se nameće promjena zakona i da se jasnije i šire definira tko je sve dužnosnik i tko sve podliježe ovog zakonu. On je nejasan a treba proširiti. Tko može biti u sukobu interesa taj mora biti obuhvaćen zakonom. Tko može povećati imovinu zlorabeći javnu funkciju, pa taj mora biti dužnosnik.

Što zastupnik može? Može popiti kavu sa strankama koje je traže i platiti tu kavu ili čaj. Može telefonirati do mile volje i platiti račun na kraju mjeseca. Može i parkirati gdje ga je god volja i platiti parking. Može se i taksijem dovesti na posao, pa platiti i taksi. I zastupnik je dužnosnik i neka je i treba biti. Ali predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga i članovi Uprave Zagrebačkog holdinga, direktori čistoća raznih, vodovoda, autobusnih kolodvora, direktori svih tvrtki kćeri u državnih tvrtki, direktor CERP-a koji upravlja sa najvećom imovinom, dekani fakulteta, rektori sveučilišta, ravnatelji HRT-a, ravnatelj FINA-e, ravnatelji bolnica, ravnatelji škola, čelnici mirovinskih fondova, puno još veći javni interes i puno više mogu doći u sukob interesa i znatno više mogu povećati svoju imovinu koristeći javnu funkciju, a nisu uopće obuhvaćeni ovim zakonom. A zamislite kolika je to paleta i koliko se milijarda kuna. Ravnatelji studentskih centara nisu dužnosnici, raspolažu sa stotinama milijuna kuna i kako koriste javnu nabavu, kolika im je imovina bila kad su postali ravnatelji, kolika je kad nisu, nitko i ne zna. Kolika im je plaća, nitko ne zna. Direktori obveznih mirovinskih fondova raspolažu sa 70 milijarda kuna umirovljeničkih novaca. Nitko ne zna ni kolike su im plaće, ni koliki su im bonusu, ni koliku su imovinu imali kad su postali direktori ni koliku kad ne budu više direktori fondova. Je li normalno da oni nisu dužnosnici? Oni su primjer par excellance dužnosnika koji mogu zlorabiti funkciju, koji mogu biti u sukobu interesa, koji donose odluke izravno koje su u sukobu interesa. Je. A je li plaća guvernera i vice guvernera javni interes? Ali kad guverner i vice guverneri sebi naknadu za izmišljeni rad vanjskih članova savjeta koji su samo dobivali članovi savjeta vanjski oni tu naknadu sebi povećaju za iznos te naknade plaću i to u visini 15 ili 12000 kuna, onda se i ne zna jesu li u sukobu interesa i kolika im je plaća, pa vas molim utvrdite jesu li u sukobu interesa zbog te odluke koju su samovoljno napravili. Je li u sukobu interesa kad netko samovoljno odluči da ima kredit koji će mu subvencionirati kamate društvo u kojem je on rukovoditelj? Pa zbog toga ste i imali problem ako se sjećamo sa jednom agencijom koja nije htjela objaviti da je HBOR toj čelnici u drugom poduzeću dao kredit uz subvencionirane kamate. Zamislite što bi se dogodilo da zastupnik dobije kredit od Hrvatskog sabora uz kamatu od 2%, a da Hrvatski sabor iz proračuna plaća razliku iznad 2% ili 3% Nije bitno uopće ni po kojim uvjetima će, može zaključiti 12% kamatu, nema pregovora. I nisu u sukobu interesa. Postoji u zakonu jedna odredba koja je najveća farsa koju sam mogao pročitati kad je u pitanju ovaj zakon, a to je tzv. prijenos upravljačkih prava. Ma što se događa kad netko prenese upravljačka prava? Ništa, to je obična podvala, laž, obmana svih u Hrvatskoj, a najprije nas. Što se događa sa tom tvrtkom? On više nema nikakvog utjecaja na nju? Ma nemojte! A tobože nije u sukobu interesa jer je prenio upravljačka prava. Nek' prenese vlasnička prava pa neka se riješi onda neće biti u sukobu interesa. To hitno moramo mijenjati iz zakona. Čuo sam ovdje nekoliko puta volontiranje u Hrvatskom saboru. Možda ima poveznice pa ću zato, svi oni koji govore da zastupnicima treba umanjiti prava, treba smanjiti plaće ti koji volontiraju u Hrvatskom saboru neka dadnu najprije zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa u državnoj ustanovi u kojoj imaju veću plaću nego kao zastupnici u Hrvatskom saboru i neka onda nastave volontirati i boriti se za smanjivanje plaća i prava zastupnika Hrvatskog sabora. Ali ne volontira onaj tko je kao ravnatelj bolnice ili dekan ili netko drugi ima 18 ili 20 tisuća kuna a i ne može dobivati plaću u Hrvatskom saboru, može ali bila bi mu manja pa neće, onda se takvi bore za smanjenje plaća. Gospodo napustite tamo u državnoj službi, dođite ovdje pa smanjujte koliko god hoćete, borit ćemo se skupa s vama. Ali istodobno ne borimo se za otpremnine u tvrtkama ovim koje nisu državni dužnosnici čak i onima koji su državni dužnosnici. Imaju bogate otpremnine, imaju veća prava i nitko ih i ne spominje. Maloprije je netko spomenuo ovdje da se zastupnicima zabranjuje u roku godine dana postati član uprave u nekom trgovačkom društvu. To je točno, ali nema sankcija. Pa evo slučaj Podravke, predsjednik uprave je otišao odmah poslije mandata saborskog zastupnika i bio u sukobu interesa. Molim vas, i to utvrdite. A ono najvažnije što je problem u primjeni ovog zakona je to što ne može se utvrditi imovina. Može biti netočan podatak, može biti nepotpun podatak, ali imovina se ne može provjeriti nikako. Pogotovo mnogi oblici imovine se uopće ne prijavljuju čak nema ni rubrika za takvu vrstu imovine, a koja može biti znatno veća nego ova što se traži prijaviti.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine Marić ja se slažem sa većim dijelom ako ne i cijelim vašim izlaganjem i lijepo mi je vidjeti da evo sa obje strane političkog spektra smo u stanju naći konsenzus oko onih tema koje su bitne za našu zemlju. No, ima jedna izjava s kojom se u potpunosti ne slažem a to je kad ste rekli da savjestan i odgovoran državni dužnosnik se ne može naći u sukobu interesa. Na prvoj razini ja se s vama slažem. I naravno ako idete prodavati upravljačka prava zlorabeći svoju funkciju, ako idete izvlačiti novce iz javnih poduzeća ili namještati natječaje javne svojoj tvrtki i tvrtki svojih prijatelja ne možete biti savjestan i odgovoran. Ali zna se desiti i to je koliko ja znam, a predsjednica povjerenstva će me ispraviti ako sam u krivu, da je najveći broj kršenja Zakona o sprječavanju sukoba interesa reći ćemo manjeg značaja, ako možemo govoriti o većem i manjem značaju. A vrlo često ste dovedeni u tu situaciju mimo svoje volje. Na primjer, kada stručne službe Vlade ne upozore Vladu prije nego što vas ona imenuje u više od 2 upravna odbora različitih institucija ili agencija. Vi pojma nemate da ste u više od dva, samo dobijete rješenje e sad si član upravnog odbora ove agencije ili ove institucije. Do onog trenutka dok vi ne tražite da vas se razriješi vi ste de facto i de iure u kršenju zakona. Vi kršite zakon mimo vaše volje i mimo vašeg znanja. Dakle, ja mislim da možete ipak biti savjestan i odgovoran makar ste nažalost u manjem kršenju zakona. Druga stvar oko volontiranja i plaća i tu se slažem s vama i smatram da zastupnici u Saboru moraju pokrivati sve segmente društva i dolaziti iz svih društvenih skupina. Da ovaj posao ovdje nije samo za bogate koji nemaju egzistencijalnih problema i ne trebaju platiti svaki mjesec svoje račune. Prema tome, ako mi hoćemo ovdje raditi za 0 kuna, to znači da imamo negdje drugdje prihode. Onaj koji nema, koji živi od svog rada taj ne bi mogao raditi u Saboru. To nije poruka koju želimo poslati hrvatskoj javnosti. Politika i odgovoran savjestan rad državnog dužnosnika nije samo za bogate nego za sve slojeve hrvatskog društva koji moraju biti ovdje predstavljeni [[Upadica: Vrijeme.]] I u tom smislu ja smatram ako želimo stručne ljude u politici da ih moramo i platiti.

Hvala lijepa kolega Klisović, otraga ću se referirati na vašu repliku. Zastupnik je, mjesto zastupnika je za izabrane bez obzira na kvalifikacije, na dob, na spol. To je mjesto za izabrane. I samo koje hrvatski narod izabere to je mjesto zastupnika. Kada kažem da se teško odgovorna osoba može naći u sukobu interesa htio sam potencirati na rad Povjerenstva. Naravno ovo što ste spomenuli iako odgovorna osoba već zna i čita zakon pa zna da više od 2 odbora ne može biti imenovana pa će brinuti o tome … [[Govornik se ne razumije.]] ali ako slučajno i to zanemari ima povjerenstvo, obrati se povjerenstvu i povjerenstvo ga informira ako želite morate dati ostavku na jednom mjestu, možete primiti na drugom mjestu. I u tom smislu je vrlo teško biti u sukobu interesa zbog načina rada Povjerenstva.

Dakle dobijete informaciju, dobijete uputu kako se trebate ponašati. Plaće saborskih zastupnika su manje i prava su manja od skoro 90% čelnika trgovačkih društava lokalnih jedinica samouprave, od 90% I bilo koje smanjivanje, naravno da ima nelogičnosti i nelogičnost treba otklonit, treba otkloniti. Ali sretniji sam za onog saborskog zastupnika za kojeg nema mjesta u privatnoj tvrtki u upravi društva nakon zaključenja zastupničkog mandata nego kojega čeka prvi dan, radno mjesto u privatnoj tvrtki. Da kolega, ovo Izvješće na neki način i ova rasprava koju mi provodimo to je u biti rasprava o nama samima. Kada ukazujete na čitav niz obavljanja, ljudi koji obavljaju određene poslove kažete zašto nisu dužnosnici. Ja mislim da oni i ne trebaju biti dužnosnici ali njihova imovina treba biti javna i transparentna. Mi ovdje odlučujemo, mi donosimo opće akte. Ali što je sa ljudima u državnom aparatu, čast svim poštenim, čestitim ljudima koji su motori i koji vrte sve ovo vrijeme i guraju sustav naprijed da ne propadne? Međutim, svjesni smo da ima ljudi, dakle koji, a ti ljudi, u zadaći im je da donose pojedinačne akte, koji direktno, izravno odlučuju o određenim pravima i obvezama. O njima nitko ne brine. Još kada sam bila ministrica pravosuđa, isto često se govorilo o sucima, ovo, ono. To je ipak bilo davno, sada već prije 14-ak godina. Odite na određeni odjel, koji nema veze sa sucima, pa ćete vidjeti koji je vozni park. Jer vam to sve govori. I dok mi ovdje govorimo o tome što je sve javno i transparentno kada je tko kojem zastupniku uopće pokušao nešto sugerirati ili ga nagovarati. Vi zastupate jednu određenu ideju ali onda imate, znate od takvih koji ne probijaju a što se događa na lokalnoj razini. I dobro je i to je čini mi se kolega Podolnjak dobro uočio da je veća opasnost da bude i to smo svi iz našeg mjesta bilo većih ili manjih bili svjedoci i koji nisu bili vijećnici što se događalo, kupovina vijećnika. Tko je kada kupio u tom smislu, on pređe na jednu ili drugu stranu. A zašto nas mediji svo vrijeme nazivaju glasačka mašinerija? Dakle oni nas posprdno nazivaju da smo glasačka mašinerija. A sada eto smo prijeka, velika opasnost. Sve je ovo dobro da se radi jer je to u interesu zaista političara i afirmacije politike. Ali to se radi sustavno da se razbije politika i da ode politika i odlučivanje tobože u neke tuđe ruke. Ali onda to najmanje će biti u općem interesu. I to nam je opća i zajednička opasnost koju morate prepoznati. I neki koji to govore, čak i među nama, duboko sam uvjerena da ne znaju u kojem pravcu to može otići. Zato evo samo molim vas, jednu rečenicu. Nama je potreban novi Zakon o reformi javne uprave bez obzira kada su došli, neka ostanu transparentno postupanje i imovinske kartice na sunce. Ne mora se to ovo Povjerenstvo baviti jer ne bi imalo dovoljno vremena i posla ali ima kao što je u svim drugim zemljama. Jer što ima od toga što mi ovdje govorimo i čestito, većina se i čestito ponaša kada vi imate drugačiju sliku? Moramo malo demokracije pustiti, nema problema. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Goran Marić.

E kada bi samo oni prozivali a da mi nismo, nego mnogi ovdje misle da mi trebamo biti glasačka mašinerija i jesmo po mnogima. Pa zato i jesmo gdje jesmo zbog toga upravo što pristaje Sabor ne biti Hrvatski sabor. I zastupnici ne biti zastupnici u Hrvatskom saboru. Mnogi na to pristaju. Kad je riječ da ne bi trebali bit dužnosnici, pa što ćemo samo svest saborski zastupnici dužnosnici i zapravo rasprava se samo svede o saborskim zastupnicima. Sama definicija dužnosnika kaže da moraju biti i drugi uključeni i proglašeni dužnosnicima. Sama definicija je puno šira od kontingenta dužnosnika koji se promatraju. I ne pristajem na to da je samo saborski zastupnik dužnosnik, a da ravnatelj Hrvatske radio televizije ili predsjednik Uprave HBOR-a ili dekan Ekonomskog ili Pravnog fakulteta nije dužnosnik, jer upravlja sa javnim novcem i može biti itekako u sukobu interesa puno prije nego saborski zastupnik. I češće je u sukobu interesa samo što mu to nitko ne utvrđuje. I imovina im se više povećava nego saborskim zastupnicima samo što to nitko ne kontrolira i ne gleda.

Naime, kolega Marić ali i prethodne rasprave dotaknuli su se obveze predaja imovinskih kartica i sigurna sam da nitko od saborskih zastupnika, ministara, članova Vlade nema problem sa predajom imovinske kartice. Slažem se da ne moraju svi biti državni dužnosnici, ali postoje dužnosti i funkcije koje bi imali i morali imati obvezu predaju imovinske kartice. I mnoge od njih je kolega Marić nabrojao. Pa između ostalog, zar je potpuno nelogično da ravnatelj Hrvatske televizije koji uopće ne znamo koliku ima plaću nije dužan, a u sto postotnom dijelu se financira upravo iz javnog novca, iz državnog proračuna nije dužan predati imovinsku karticu, a da bude još veći paradoks mi ne možemo dobiti ni uvid kolike su plaće, dakle urednika na HRT-u. A također su se nadovezati što je rekao gospodin Marić za jedinice lokalne samouprave, pa evo konkretno Zagrebački holding. Naime, prije šest, sedam godina kada je na čelo Zagrebačkog holdinga došao predstavnik SDP-a u Direkciji Zagrebačkog holdinga bilo je zaposleno 15 ljudi. U roku šest mjeseci taj broj se povećao na 200. Dakle, u Direkciji Zagrebačkog holdinga 25% su veće plaće nego što su u podružnicama Zagrebačkog holdinga i svi ti ljudi su ostali i svi ti čelni ljudi podružnica koji su s vremenom se mijenjali iz razno raznih razloga su ostali na istim plaćama kao da su čelni ljudi tih podružnica i tako mi danas imamo 12000 zaposlenih, a više od pola tih ljudi ima neke određene dužnosti, a većina vjerujte mi posebno ovih 200 koje je došlo političkim putem u Direkciju ima plaću ako nema veću barem u razini saborskog zastupnika, a nitko o tome ne zna, nema uvid, a da ne govorim o tome da njihove imovinske kartice nikada nismo vidjeli i to se mora mijenjati. Dakle, mora se mijenjati popis osoba koji su dužni predati imovinsku karticu, a da nisu državni dužnosnici, jer on ne mora biti državni dužnosnik. Ali obzirom da se financira iz javnog novca mora pokazati što ima, što je imao kada je došao, a što ima kada odlazi s mandata na koji je imenovan. Slažem se sa vama gospođo Mađerić da treba sustavnu analizu napraviti i vidjeti tko sve treba biti dužnosnik, a tko još da nije dužnosnik treba podnijeti imovinsku karticu prije stupanja na snagu. To se treba napraviti analiza i tako i pristupiti.

Nije logično kao što nije logično da zbog jedan dan koji je u Hrvatskom saboru dobije isto tako 12 plaća, nije logično onaj koji je jedan dan.

Hoćete li imenima i prezimenima? I takve isto uzeti, ne bi trebali ništa dobiti, a onima koji jedva čekaju jer su učinili usluge svojim budućim vlasnicima i poslodavcima njima nećemo ništa dirati. Odlično, tako ćemo.

Ovdje sam već dva mjeseca u ovom Saboru i prije toga sam mislio da se odavde mijenjaju stvari u Hrvatskoj. Međutim, vidim da je dobrim dijelom ovo se pretvara u žalopojke. Želim ovom prigodom čestitati doktoru Mariću na ovoj hrpi korisnih informacija koje je doslovno istresao iz rukava. I mislim da ovo što je izgovorio da to frustrira i razbjesnit će sigurno jedan broj hrvatskih građana koji ovo gledaju na televiziji, a želim mu postavit pitanje u kojoj mjeri uopće ima smisla trudit se ovakve stvari iznalaziti, govoriti, oslikavati a ovdje je i ravnateljica ureda Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Što će gospodo biti nakon ove naše diskusije? Ovdje smo čuli prekrasnih ideja i konkretnih prijedloga. Jer ako ovo ovako završi a ne definira se pojam državnog dužnosnika, ovdje je zaista bilo o tome puno riječi, što ćemo mi i sljedeće godine dočekati ovakav izvještaj pa ćemo opet fino pričati a opet će biti na meti prije svega saborski zastupnici? Mislim da se tog populizma treba svatko u ovom Saboru odreći kad je riječ, i ja sam mislio dok nisam došao ovdje da ima puno saborskih zastupnika, da imaju puno privilegija, međutim to kad su mi pričali to je nekad bilo prije 10, 15 godina. Ne kažem, da me netko krivo ne shvati u javnosti, situacija u Hrvatskoj je zaista teška, prosječna plaća je oko 5700 kuna, ali ovo sve što je nabrojeno, od šefova kolodvora, javnih poduzeća, do treće razine ajmo to definirati. Ili ovo što je prije par sati rečeno što znači gospođo ravnateljice podatak koji vi tražite pa mi vraćamo uporno, nekad promašimo kućice pa dva, tri puta ispunjavamo, a vi ne možete dobiti podatak o skrbničkom računu. Pa to je obična prijevara u ovoj zemlji, razumijete? Tko će te ljude pitati što imaju? Ne mogu biti zaštićeni i nezaštićeni, ili smo svi jednaki pred Ustavom, zakonom ili nismo. Ako je ovo mjesto u kojem ćemo komunicirati prema javnosti da promijenimo Hrvatsku i ovo što je sada onda evo gospodine Mariću ja sam već izgubio svoje vrijeme, molim vas odgovorite na ovo jer ovo frustrira.

Profesore ja mislim da i vi ste promijenili malo mišljenje u odnosu na stavove koje ste imali vjerojatno kad ste došli sada i kad vidite da nije baš to tako kako se čini izvana. I da olako netko i prosuđuje i osuđuje i traži nekakve odnose i promjene. Olako se traži smanjenje plaća zastupnicima, to je loša i štetna odluka, ekonomski štetna. Ali da ima načina i da treba smanjiti prava i plaće onima koji ne rade to treba i to se mora napraviti.

To zapravo pokazuje lijenost, neodgovornost ponajprije. Nikada ništa linearno nije se pokazalo dobrim ni ispravnim. Zato ne prihvaćam ni linearan stav ni prema hrvatskim zastupnicima ni prema direktorima ni prema ministrima ni prema kome. Ali kad ministar financija odnosno tadašnji predsjednik nadzornog odbora piše predsjedniku uprave jedne banke državne da mora prilagoditi plaće a on je predsjednik nadzornog odbora plaće sukladno odluci Vlade i svesti je na onih 17 tisuća kuna ovaj se ogluši i isplaćuje plaću i dalje 30 tisuća kuna. I nikom ništa! Nije u sukobu interesa, nije ni u čemu. Zato kažem da moramo obuhvatiti i takve. Nema nikakve ni odgovornosti. Kad govorimo zašto je došao u sukob, kamatu na kredite nije upisala jedna jer nije htjela da se vidi da se plaća mala kamata na kredit. Ali što je? Trebali bi dužnosnici upisivati i kamatu na depozite da vidimo tko koju kamatu dobiva na svoje depozite. Jer netko dobiva 0,5% netko 4% I zašto dobiva netko 4% a netko 0,5% ili 1% Dakle, treba biti i kamata na depozite vidljiva. Za repliku se javio uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Evo iz cijele rasprave, a pogotovo vi kolega Mariću, naveli ste brojne institucije koje su u biti država u državi. Kao što ste i sami kazali dodjeljuju kredite gdje sufinanciraju sami sebi znači kamate, potpisuju ugovore kad neki ravnatelj HEP-a ili ne znam HRT-a dobije otkaz ili ne znam kako u milijunskim iznosima.

U biti imamo li mi ikakav utjecaj, postavlja se ključno pitanje da li će ovo povjerenstvo i da li imamo mi snage, ovaj Sabor, o tome je profesor Lovrinović govorio maloprije, imamo li mi snage kao zakonodavno tijelo a vi kao povjerenstvo da na isti način tretirate ne samo saborske zastupnike nego i tu gospodu koji u sjeni hladovine gledaju možda televiziju ili im nismo interesantni, a imaju troduplo veće plaće od saborskih zastupnika a mi to nemamo.

I ti ljudi sada u debeloj hladovini nas, naravno javnost ima pravo, mi smo izabrani narodni zastupnici, ali osnovno pitanje što je kolega Marić naglasio maloprije, Lovrinović i svi ovdje uvaženi s lijeva i s desna međutim to je trebalo i prije riješiti, i vi s lijeva i vi s desna da se ne razbahate ti faraoni u tim institucijama koji su u biti država u državi. I osnovno je pitanje kolega Mariću da li će ovo povjerenstvo na isti način tretirati tu gospodu u debeloj hladovini a ne zna se koje sve beneficije imaju od Hrvatske države. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Goran Marić. Kolega Bulj, siguran sam da će Povjerenstvo jednako tretirati svakoga ali treba zakonski okvir mijenjati jer ne može Povjerenstvo funkcionirati dobro uz ovakav zakonski okvir. Zamislite viceguverner i guverneri imaju plaću i bili su vanjski članovi savjeta ali su oni činili savjet. I bila je naknada određena vanjskim članovima savjeta. Oni su isplaćivali i sebi naknadu za rad u savjetu. To je kao da predsjednik uprave HEP-a isplaćuje sebi još dodatak od 10, 12, 15 tisuća kuna zato što ima upravu HEP-a, jer ima svaki utorak upravu HEP-a. Tako su oni jedanput mjesečno imali i imaju savjet pa su sebi još dodali. Kada nije više bilo članova vanjskog savjeta oni su tu naknadu od 15 tisuća kuna sebi pridodali na iznos plaće. I to je sve vidljivo ali nitko o tome ne može zato što, trebamo zato mijenjati Zakon o HNB-u. Ali malo prije nisam uspio do kraja pa ću još ovu priliku iskoristiti. Zamislite da ima dužnosnika ili oni koji bi trebali biti ili koji bi trebali položiti imovinsku karticu a nisu, imaju istodobno štednju i istodobno kredit. Ima štednju ali je i digao kredit. I zamislite veći iznos štednje nego iznos kredita. Pa po kojoj logici, a uvijek je u ekonomiji pravilo da se iz štednje financiraju krediti i kreditna aktivnost, da je kamata na štednju manja od kamata na kredit, kakvi su to veliki umovi koji imaju veću štednju i neće otplatiti kredit. A znate zašto? Zato što imaju veću kamatu na depozit na štednju nego što plaća kamatu na svoj kredit. Znate koliko takvih ima. Imaju subvencioniranu kamatu, koriste takav kredit, istodobno depozit 7% na depozit su uzimali kamatu nekoliko godina.

Pa kolega Mariću, nabrojali ste plejadu onih koji bi trebali biti obuhvaćeni Zakonom o sukobu interesa i koji sigurno jesu u sukobu interesa. No ja sam danas cijeli dan govorio o tome u ovom izvješću i o njegovim poboljšanjima koje su nastupile nakon informatizacije i nakon novih modela. Pa tako sam evo lutajući po internetu i tražeći što se sve događalo sa javnom nabavom u samom Povjerenstvu u planu, planom nabave za 2014. kao i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima koji bi trebali biti na stranicama i nisam ih našao, ni za 2014. ni za 2013. Iako zakon govori o tome da bi trebali biti. Za 2015. postoje i njega sam isprintao i tu je sve bagatelna nabava, tako da je sve transparentno objavljeno. No čudno je da je u ovom izvješću sam ugovor koji se sklopio 1. srpnja 2014. nema ni broj ni klasu što bi po meni trebalo biti navedeno i u ovom izvješću kako bi bilo i objavljeno na stranicama i vidljivo što se nabavljalo, kako se nabavljalo. I čak ni ova firma koja je ovdje navedena, koja je izabrana i ona nema u posebnim aktivnostima registrirano taj poslovni odnos i taj ugovor. Ne znam zašto je to tako ali evo, kada sam se baš zadubio na tom dijelu pa sam išao tragajući, nisam našao sve one elemente koji bi se trebali sastojati u transparentnosti rada i ovoga Povjerenstva. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa. Kolega Đakić, vidio sam da ima plan za 2015. objavljen, ovo nisam provjeravao ali vjerojatno će predsjednica Povjerenstva imati prigodu u završnoj riječi pa će dati obrazloženje. Ono što ja proučavajući način poslovanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa mogao sam zaključiti da se radi doista i o skromnim ljudima i o skromnom ponašanju i o skromnom trošenju i racionalnom trošenju novaca državnog proračuna, imaju skromne i uvjete i skroman proračun. To je moj dojam.

Poštovani predsjedniče. Samo bih kratko pročitao ovu obavještajnu izjavu. Jedna od sustavnih zemalja, evo kratko. Snažna potreba za reformama postoji i nadalje u administrativnom području, zemljišne knjige, postupci izdavanja suglasnosti, suradnja upravnih tijela, u borbi protiv korupcije u pravosuđu, predugo trajanje postupaka, primjena prava, učinkovitost mnogih državnih tvrtki te u radnom pravu itd. Ja bih volio da se mi slažemo po svim pitanjima. Ali ako se ne možemo složiti da je korupcija rak rana postkomunističkih društava zašto ne pomažemo ovo Povjerenstvo koje radi svoj posao, da radi svoj posao kako treba? Zašto čekamo godinama da se napravi antikorupcijski centar na državnoj razini, da se uvedu noćni sudovi. Ja se pitam šta radi obavještajna agencija i druge agencije u Hrvatskoj. Ja bih volio znati šta čita svako jutro na stolu ova predsjednica i ministar prime minister. Začuđuje me, ja bih rekao da oni 20 godina spuštaju dimnu zavjesu ako to nisu prepoznali. Šta mi trebamo napraviti, jer ovo je sigurnosni problem u Hrvatskoj, mi gubimo, sigurnosni problem.

Hvala lijepa. Kolega Glasnović, najbolji dokumenti za uvid kako se troši javni novac su nalazi ureda državne revizije. Je li ima korupcije ili nema to treba odlučiti DORH na temelju dostavljenih izvješća. I mislim da DORH ima itekako puno posla tamo ako želi raditi i želi čitati ta izvješća.

Pa kolega Mariću, ja vam moram čestitati na vašem izlaganju. Vi ste danas ja mislim od srca rekli ono što većina nas saborskih zastupnika misli, a možda nemamo hrabrosti to izgovoriti. I moram priznati da ste stali danas u obranu digniteta ovoga Doma, jedan od rijetkih. Činjenica je rekli ste u svom izlaganju da smatrate da mediji, a ne samo mediji, nego i javnost isključivo se bavi plaćama i beneficijama saborskih zastupnika. I onda ste nabrojili sve beneficije koje saborski zastupnici imaju od taksija, od parkiranja itd. a moglo bi se tu još svašta nabrojiti o kojima javnost nema blage veze. Ja moram priznati da za pojam i odnos prema Saboru smo zaslužni ili smo krivi mi saborski zastupnici, jer vrlo često zbog toga da bi se dopali javnosti volimo govoriti o tome kolike su nam plaće, kako treba rezati plaće, kako treba rezati beneficije jer su saborski zastupnici jedna velika elita u ovom društvu, a onda nam ispod radara prolazi svi oni o kojih ste vi malo prije nabrojili, koji raspolažu ogromnim svotama novaca, a za koje javnost ne zna. Možda bi se trebalo počet govoriti o onim zastupnicima koji su došli sa viših primanja na niža primanja, o njima ne govori nitko u javnosti, medijima oni nisu interesantni jer su to za ovo društvo, oprostite mi što ću sad tu riječ izgovoriti glupani. Oni su glupi, jer su došli sa viših na niža primanja. Možda je rješenje, samo možda da mi kad ulazimo u Sabor damo svoje prihode i da sve četiri godine budemo na tim prihodima s kojima smo došli u Sabor, pa s koliko s došao toliko imaš i s toliko izađi iz Sabora. Možda je to rješenje.

To opet nije u redu. Ali ja vam još jedanput želim čestitati na tome da ste jedini danas od svih zastupnika stali u obranu digniteta ovoga Doma. Hvala lijepa kolegice Ana Komparić Devčić. Rekli ste da za to treba hrabrost, ja mislim da ne treba hrabrost. Evo meni je to potpuno prirodno i narav. Spominjali ste sukob interesa. Ja bih nadodao sukob radnih mjesta i zato smo često i prozivani. Dok mi jedanput jasno ne kažemo da se ne može obnašati dvije funkcije istodobno, profesionalno i kvalitetno, da se ne može biti gradonačelnik pa taman bio to ja ili netko drugi i bit saborski zastupnik. Šta je župan okupiraniji ili ima više posla, pa on ne može, a gradonačelnik može?

Ako operirate, onda ne radite svoj posao. To treba jasno reći, ali lijepo je biti saborski zastupnik ili nešto više od toga, imati veću plaću na drugom mjestu i paralelno trčati i na jedno i na drugo mjesto i zbog takvih da cijeli Hrvatski sabor bude ponižavan cijelo vrijeme. Zato ne priznam te volontere, takvih volontera mi je znate dokle. Neka daju ostavku, neka dođu tu pa onda možemo razgovarati. Što se tiče ovih beneficija ne volim osobno, to ću vam i osobno nešto malo poslije reći, pa biste vidjeli. Danas sam primio jednu delegaciju jednog veleposlanstva. Naravno pa ne mogu reći što ćete popiti da ništa ne popiju. Šta mislite tko je platio? Predsjednik sam Odbora za financije i državni proračun, plaćam telefon i kad odem u inozemstvo, a zovu me bar 15 puta, 20 dnevno, moram se javiti. Jedini sam bio predsjednik odbora od svih zemalja da plaća svoj račun telefona [[Upadica Tepeš: Vrijeme.]] I najmanju plaću imamo, ali ako smo glasačka mašinerija i na to nas treba svrstati, onda ne trebamo plaću ni dobivat. Uvažena zastupnica Sandra Krpan, replika. Poštovani kolega Mariću, svojom raspravom potaknuli ste me da kažem nešto o položaju političara. Doista bih apelirala da svi moramo biti odgovorni i za svoje riječi i za svoje postupke. U našim medijima imam dojam da se vodi hajka na političare kao ljude koji su neradnici, lašci, sumnjivog morala. Takva percepcija za mene duboko je uvredljiva. Duboko sam uvjerena da kada bismo svi bili samo pristojni jedni prema drugima, da bi Hrvatska bila uljuđena zemlja, a sada je na žalost negativno ostrašćena. Nemam ništa protiv da javnost ima uvid u imovinsko stanje dužnosnika, ali koristiti te podatke da bi se političare prikazalo samo u negativnom svjetlu, ismijavalo ih se je previše. Svaki čovjek, svaka profesija zaslužuje poštovanje tako i političari. Svi zajedno moramo čuvati dignitet zastupnika, pa i nivo rasprava.

Gospodine potpredsjedniče zahvaljujem što ste mi dali riječ, ne samo na izlaganje ove kolegice nego i svih nas nekoliko možemo se na prste ovdje nabrojiti.

Sljedeći odgovor na repliku uvaženi zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa. Kolegice Krpan opasno je generalizirati bilo koju grupaciju pa tako i saborske zastupnike ili direktore ili svećenike ili profesore ili dekane, bilo koju grupaciju je vrlo, vrlo opasno i ne smije se ništa generalizirati, svaka jedinka ljudska je za sebe. Ali političari, mi kao političari kad smo pristali biti političari mi smo pristali na javnost. One trebaju biti javne. Ali ne pristajem da oni koji su puno više izloženi sukobu interesa, koji su puno više izloženi promjeni imovine koristeći svoj položaj da se o njima ništa ne zna. Barem da nas se izjednači, ništa drugo. U pravima se nećemo nikada izjednačiti.

Volio bih jedanput taj podatak.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja sam se u svojih proteklih 8 godina u ovome Saboru doista naslušao svega. Prije svega nikada se nismo ovdje vodili logikom, što bi itekako pomoglo u donošenju zakona i u donošenju ovih problema o kojima ste vi gospodine Mariću govorili. Da ne govorim o populizmu pojedinih političara koji se žele istaći pa ne znaju kako će i što će pa prije nego što i započne rad Sabora natječu se tko će dati veća obećanja i obespraviti pravo hrvatskog zastupnika u Hrvatskom saboru. Slažem se prof. Lovrinoviću i drago mi je vi ste nova stranka, niste još stranka, udruga, ne znam otprilike tako nešto, i došli ste u Sabor ali vrlo ste bitno shvatili da ovdje ne donosite ključne nikakve odluke, da ovdje možete raspravljati danima, mjesecima, da vaša rasprava ako ne dođe na pravo mjesto neće biti nigdje verificirana jer ovo sve što mi danas govorimo ovo je čula ovdje povjerenica za sukob interesa ali ovo treba čuti netko drugi gdje se određuju određena prava i gdje se zakoni pišu. Pa smo tako i neki dan kad je bila rasprava o javnoj nabavi, Državnoj komisiji. Što Državnu komisiju briga, oni to čuli, sutra ih se smjeni a tamo gdje se pišu zakoni opet se piše javna nabava po starom. Ovdje što smo izrekli, vi svi koji ste dosada ovdje diskutirali to su činjenice i to je doista istina. Pa kako i na koji način spasiti dignitet ovoga ovdje zastupnika kojeg se sustavno pljuje i omalovažava? Pa ukinimo sve, ne trebamo imati ni plaću, dolazimo o svome trošku, ne trebamo imati naknade za prijevoz i to trebate platiti. A ovdje ljudi misle da mi ovdje dobivamo gratis i iće i piće i da maltene ne znam što još dobivamo, a u biti ne dobivamo ništa. I zato je to problem. Mi smo obespravili sve ovo ovdje u Hrvatskom saboru jer smo svatko je dao svoj doprinos u negativnom smislu. Zato neka narod u Hrvatskoj shvati da ovdje najmanje smo mi u sukobu interesa jer ne odlučujemo o ničemu. Kolega Lucić stvarno ste ovo na kraju sjajno rekli. A što ja to mogu odlučiti i o čemu? Ili vi? Na što vi možete utjecati? Ni na što. … [[Govornici govore u glas, ne razumije se.]] I dobro ste rekli potrebna je logika. Zakonu svakom bi trebali biti važni elementi, da je logičan, provediv, da je naravan i da je životan. Ovaj nije ništa od toga. I zato ga treba mijenjati. Ali, kažete tamo gdje se donose zakoni, pa mjesto gdje se donose zakoni i gdje se trebaju pisati zakoni je Hrvatski sabor. I dok se ne vrati mjesto u Hrvatskom saboru da se tu pišu zakoni bit će nam ovako ili možda još gore. Ali s kime ćemo pisati zakone? Nemaš ureda, nemaš stola, nemaš savjetnika, nemaš stručnog suradnika, kako ćemo? Prema tome, nužno je mijenjati paradigmu političku i ismijati postojeću paradigmu na kojoj počiva politički sustav. I mi smo pozvani to mijenjati. I odgovorni smo i za stanje, a ne samo pretvoriti se u glasačku mašineriju kako bi neki željeli.

Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnici i zastupnice. Nadam se da nitko neće krivo shvatiti ako kažem da osobno izražavam jedno zadovoljstvo što smo u ovoj raspravi mogli na neki način čuti poprilično ujedinjene ili barem usuglašene stavove različitih klubova zastupnika oko pojedinih pitanja na koja smo ukazali u podnesenom izvješću. A osobito ako pri tome Hrvatski sabor uvažava one primjedbe, ono na što je Povjerenstvo ukazalo kao na slabost sustava a istovremeno je predložilo određena rješenja kako te slabosti ispraviti. Također mi je drago da se rasprava usmjerila i na to kako vratiti ugled i dignitet politike kao profesije općenito. I to je jedna od važnih zadaća ovog Povjerenstva. Povjerenstvo je pozorno slušalo sve što smo danas imali ovdje prilike čuti i to ćemo sigurno uvažavati u našem daljnjem radu pogotovo one primjedbe i opaske koje su zapravo ja bih rekla konstruktivne i sigurno će dovesti do toga da neke stvari unaprijedimo i poboljšamo. Pa zbog kratkoće vremena samo ću ukazati na par osnovnih stvari. Jedna od osnovnih zadaća Povjerenstva je i edukativna djelatnost. Ta edukacija odnosi se na sve razine državnih dužnosnika. Povjerenstvo je u ovom sazivu Hrvatskoga sabora svakom pojedinom zastupnikom uputilo kratku brošuru gdje smo ukratko ukazali na sve one osnovne obaveze koje proizlaze iz ovog zakona, pravovremeno smo to dostavili u osobni pretinac svakog od dužnosnika i vjerujem da su svi dužnosnici imali prilike pravovremeno upoznati sa onim rokovima koji za početak počinju teći vezano za podnošenje izvješća o imovinskom stanju. U odnosu na eventualne tehničke poteškoće koje se mogu pojaviti prilikom popunjavanja elektronskog obrasca, također ističem da je i naša obaveza i dužnost da tu pružimo ruku i da budemo jedan servis dužnosnicima dakle ne samo kontrolnog, tijelo koje nešto provjerava nego doslovno kao servis, kao jedna partnerska institucija kojoj se svaki pojedini dužnosnik može obratiti u bilo kojem trenutku. Svima onima koji su nam pravovremeno ukazali da u sustavu padajućih menija nije predviđena pojedina rubrika, primjerice ako je riječ o upisu nekretnine ili drugih podataka koje se odnose na nešto što je u inozemstvu povjerenstvo je u vrlo, vrlo kratkom roku pronašlo tehničko rješenje da se takav nedostatak i ispravi. Ukoliko je doista došlo do toga da u sustavu padajućeg menija nije pravovremeno bila upisana stranka Živi zid. Onda ovom prilikom i gospodinu Sinčiću i njegov stranci izražavam ispriku. Također bih htjela reći da je u dosadašnjem radu Povjerenstvo u prvoj godini mandata ostvarilo sveukupnu uštedu blizu 1 milijuna kuna. U drugoj godini mandata je unatoč tome, dakle u 2014. za koju se podnosi ovo izvješće ostvarena ušteda od oko pola milijuna kuna. Dakle unatoč tome što je preveden jedan projekt informatizacije u kojem je stvoren jedan novi proizvod ostvarena je ušteda. Povjerenstvo je štedjelo doista na svakoj stavci svojih troškova. Ono što smo stvorili je proizvod koji može poslužiti kao na pola gotovo rješenje za druga državna tijela i iz tog proizlaze daljnje uštede, tu govorim o Državno odvjetničkom vijeću i Državnom sudbenom vijeću. Također su ovaj proizvod prepoznale irelevantne međunarodne institucije pa je tako UNDP pozvao Povjerenstvo da održi jedno predavanje na jednom okruglom stolu u Ukraji, u Kijevu kako bi upravo naš model, naš sustav elektronskog obrasca Izvješće o imovinskom stanju poslužio njima kao primjer kako unaprijediti i izgraditi vlastiti sustav. To je jedno priznanje koje mi imamo kao država a ne samo Povjerenstvo kao nadležno tijelo. Što se tiče suradnje sa nadležnim državnim tijelima, prvenstveno Poreznom upravom, ne bih voljela da se krivo shvati ono na što smo mi ukazali u ovom Izvješću, dakle nije stvar nevoljkosti porezne uprave da surađuje i da dostavlja Povjerenstvu potrebne podatke nego je stvar uvažavanja njihovih objektivnih mogućnosti, dakle njihovih ljudskih i tehničkih resursa. Upravo je na tome i nastala ideja da se zapravo stvori jedan informatički program koji će raditi automatsku obradu podataka a nama će samo algoritmi izbacivati ono što su nelogičnosti i ono što su anomalije zbog kojih je potrebno pokretati druge mehanizme iz ovoga zakona. U tom smislu biti će potrebno provoditi daljnju nadogradnju, ono što smo postavili kao temelj to itekako omogućava. Inicijativa da će imovinska kartica u elektronskom obliku poveže sa sustavom e-građani je zapravo naša inicijativa. Naravno treba uvažiti činjenicu da većina dužnosnika još uvijek nije uključena u sustav e-građani pa zapravo i ova rasprava možda može biti jedan poticaj da se i o tome vodi računa, dakle prilikom ispunjavanja obvezi iz ovog zakona. No ono što je najvažnije a od toga sam i krenula u svom uvodnom izlaganju kada sam rekla da je Povjerenstvo relativno mlada institucija, tu sam prvenstveno mislila na ono razdoblje u kojem Povjerenstvo djeluje kao stalno, samostalno i neovisno državno tijelo. Naravno da i Povjerenstvo kao institucija mora izgraditi svoje povjerenje, odnosno ugled i imidž u javnosti ali ne samo u javnosti kod građana i medija nego isto tako i kod samih dužnosnika. Ono što statistika do današnjeg dana pokazuje, to je da je Povjerenstvo u ovom Sazivu održalo sveukupno 130 sjednica. Na njima je doneseno preko 350 odluka o pokretanju postupka, preko 100 odluka o nepokretanju postupka, konačni odluka 275 i izrečeno je oko milijun i 200 tisuća kuna sankcija. Također smo dali preko 500 obrazloženih mišljenja i očitovanja. Ono čime je Povjerenstvo, ja vjerujem da je barem tome tako u javnosti steklo određeno povjerenje i ugled, nije niti broj pokrenutih predmeta a niti činjenica da su postupci pokretani protiv svih razina dužnosnika, isto tako pripadnika svih političkih stranka i opcija nego razlozi na temelju kojih Povjerenstvo donosi odluku. I vrlo detaljna obrazloženja u kojima se navodi svaka pojedina stavka, svaki materijalni dokaz na temelju kojeg smo mi utvrdili da li nešto predstavlja povredu zakona ili ne. Na taj način se gradi integritet i vjerodostojnost svakog pojedinog tijela. Ono što ja vjerujem da je rezultat je činjenica da postoji jedno očekivanje da će Povjerenstvo u istovjetnoj situaciji reagirati i postupati na istovjetan način. To se ne odnosi samo na provođenje onih postupaka u kojima se zbog povrede točno određenog pravila dužnosniku može izreći sankcija. Ovo govorim i u kontekstu načela. Naime, zakonom se propisano da su dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti dužni postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost, dostojanstvo i povjerene dužnosti, ali isto tako i povjerenje građana. Izgradnja načela nije krenula kroz postupke u kojima se utvrđuje njihova povreda. Ona je krenula kroz dana mišljenja i očitovanja. Ponovno ću istaknuti da smo u dosadašnjem radu dali preko 500 takvih mišljenja. Kroz njih je izgrađen sustav prepoznatljivih pravila ponašanja i standarda koja se od dužnosnika očekuje. Naravno da što je zakon, bilo koji zakon pa tako i ovaj u dosljednijoj primjeni to će se više uočavati njegove nelogičnosti, slabe strane. Naravno da će se pronalaziti novi problemi na koje je potrebno pronaći odgovarajuća rješenja. Smatram da se odgovor na takva sporna pitanja ne može pronaći samo povodom rasprave prilikom podnošenja Izvješća o radu Povjerenstva za pojedinu godinu. Mislim da su potrebni okrugli stolovi i mislim da su potrebne stručne tematske rasprave u koje će se uključiti i relevantni stručnjaci ustavnog ili upravnog prava. Ali pritom je također bitno da se u raspravi odmaknemo od pojedinačnih imena i prezimena, nego da se doista posvetimo problematici kako bismo zajedno pronašli pravi odgovor u kojem pravcu mijenjati ovaj zakon, kako nadležnosti, a i svrsi postojanja Povjerenstva dati pravi sadržaj kako bismo u konačnici doista dosegli onu razinu demokratičnosti koja je današnjem društvu potrebna. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu.

Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata. Prijedlog akta dostavljen vam je u pretince. Raspravu su proveli Odbor za ratne veterane i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Pozivam predstavnika predlagatelja, ministra kulture doktora Zlatka Hasanbegovića da dodatno obrazloži prijedlog. Poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo.

Dopustite mi samo kraću elaboraciju. Naime, ne radi se o razrješenju predsjednika Upravnoga vijeća i dotadašnjega člana točnije o smjeni već o činjenici da je Ministarstvo kulture i time Vlada Republike Hrvatske zatekla ostavke dotadašnjega predsjednika Upravnoga vijeća doktora Krune Kardova i člana Upravnoga vijeća ispred Ministarstva kulture gospodina Čedomira Višnjića. Oni su ostavke podnijeli još gospodin Višnjić 16. siječnja 2015. godine, a gospodin Kardov 21. siječnja 2015. godine. Naime, iz nepoznatih razloga Ministarstvo kulture i tadašnja Vlada se ni na koji način nije očitovala na njihove ostavke. Gospodin Kardov u svojoj ostavci nije naveo razloge zbog kojih je podnio ostavku, a gospodin Čedomir Višnjić je u svojoj ostavci među ostalim naveo da je razlog za to što je, citiram: "U posljednjih nekoliko mjeseci protiv mene u javnosti pokrenuta kampanja nakon koje moje članstvo u Upravnom vijeću više ne može donijeti koristi." itd. ne navodeći podrobnije o čemu je riječ.

I Ministarstvo kulture je zateklo te ostavke i sukladno svojim ovlastima Vladi predložilo novoga predsjednika Upravnog vijeća i člana. Naime, prethodna Vlada je razriješila akademika Franju Šanjeka i dr. Miroslava Akmađu koji su sada na neki način ponovno predsjednik i član upravnog odbora. Akademik Franjo Šanjek je ugledan povjesničar s međunarodnim ugledom, dr. Miroslav Akmadža je znanstveni savjetnik u Hrvatskom institutu za povijest, dakle u najvišem znanstvenom zvanju također renomirani povjesničar. I držimo da se radi o prikladnim kandidatima za predsjednika upravnog odbora i člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Hvala vam. Zahvaljujem ministru kulture. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. Za raspravu se u ime kluba HDZ-a javio uvaženi zastupnik Damir Krstičević.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, poštovane kolege zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Meni je žao što je ovo vrijeme, mislim da ova institucija Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar zaslužuje da u ovoj velikoj, časnoj dvorani da bude jako puno zastupnika ali evo nažalost to je tako. Pred nama je prijedlog kao što vidimo o razrješenju predsjednika člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata odnosno prijedlog Odluke o imenovanju novog predsjednika kao i člana Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata vjerujem da ćemo se svi složiti predstavlja posebno važan tip ustanove, ustanove u pogledu čije važnosti i značaja mislim da postoji i jedan opći društveni konsenzus. Cilj i zadaća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra nije samo sadržana u svrsi jedne faktografije ili prikaza povijesnog slijeda događaja i trenutaka važnih u smislu stjecanja i neovisnosti i uspostave suverenosti Republike Hrvatske o složenim okolnostima raspada bivše države već je zadaća ovog centra poštovane kolegice i kolege također sadržana u nečemu podjednako važnom, a to je pokušati prenijeti i sadašnjim i budućim generacijama jednu kolektivnu emociju koja je prožimala hrvatski narod odnosno daleko najveći broj naših ljudi. I koja pored svih onih slika ratne patnje je doista jedna od direktnih poveznica s razdobljem našeg Domovinskog rata. Ta kolektivna emocija o kojoj govorim je upravo nacionalni naboj, ushit, domoljublje, patriotizam a čija je snaga uspjela premostiti sve one nenaklonjene nam okolnosti u tim ključnim trenucima rađanja te učvršćivanja tada tek rođene Hrvatske države a koji smo podigli, podižemo i razvijamo na zasadama demokracije, pluralizma i staranja poštivanju i razvijanju ljudskih prava i sloboda. Zato posebno ističem spomenutu dimenziju tu emociju, naboj i poštujući svaku različitost ima za cilj materijaliziranje sna o vlastitoj državi. I stoga je zahtjevna zadaća da je prenesemo, tu emociju, znači vezano za uspostavu naše Hrvatske države. A znamo svi skupa da to i nije tako jednostavno. Ja zato mislim da bez obzira na neke stvari u životu nekako već se počinje uzimati zdravo za gotovo kao što je nešto što je došlo po nekom automatizmu, kao nešto što je samo po sebi razumljivo. Posebno to može biti izazovno u odnosu na mlađe generacije, odnosno na one koji će se tek roditi. Dakako da ta djeca će imati određenu razinu svijesti temeljem familijarnog utjecaja, utjecaja okoline, škole i sustava obrazovanja i o Domovinskom ratu i o cijeni koja u vidu gubitka o ljudskim životima, sakaćenjima, emocionalne patnje te materijalna razaranja plaćena da bismo mi odnosno naša djeca uživala blagodati postojanja Hrvatske države. Ali moramo biti realni, također uzeti u obzir da će ta ista djeca imati svoje preokupacije i svoje prioritete te je stoga zadaća među ostalim Memorijalno-dokumentacijskog centra da sjećanja na prijelomne trenutke novovjekovne moderne Hrvatske države te tu adekvatnu percepciju stvori na način koji će najbolje prodrijeti do željenih odnosno budućih generacija. I u tom smislu, a i sa pozicije jednog od ponosnih sudionika Domovinskog rata, smatram da ova institucija je jako važna za našu Hrvatsku i da je ona odigrala značajnu ulogu posebno koja je vezana i za ovu borbu za istinu o našem Domovinskom ratu, posebno znači vezano za naše generale. Tako da ja sam uvjeren, a i klub HDZ-a potpuno podržava da gospoda akademik Franjo Šanjek u svojstvu predloženog predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata te dr.sc. Miroslav Akmadža u svojstvu predloženog člana upravnog vijeća predmetnog centra povrh svih ovih kvalifikacija jer kao što kaže ministar to su ljudi koji su već bili znači u upravnom Vijeću Hrvatskog memorijalno dokumentacijskog centra i vjerujem da imaju i stručnu referencu i onu emociju o kojoj sam govorio i da imaju i onu kvalifikaciju da mogu biti na tom mjestu. I ja vjerujem da će i oni i ravnatelj Hrvatskog memorijalno dokumentacijskog centra gospodin Ante Nazor kao što je i do sada, učiniti sve da ovaj centar bude i dalje ona strategijska institucija koja će istinu o našem Domovinskom ratu prenijeti na buduće generacije u Hrvatskoj. I vjerujem da će oni i dalje čuvati i njegovati one vrijednosti na kojima je nastala naša Hrvatska država a to je Domovinski rat.

Hvala vam lijepa. Sljedeći se za raspravu javio uvaženi zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege.

I o tome želim samo kratko reći da vas ne zamaram kako je došlo do preispitivanja zapravo članova upravnog vijeća u prijašnjem sastavu. Na Odboru za ratne veterane na 20. sjednici koja je održana 1.10.2014. godine vanjski član Odbora za ratne veterane postavio je konkretno pitanje da li je član Upravnog vijeća Hrvatsko memorijalno dokumentacijskog centra bio suradnik vojske tzv. Krajine. To pitanje smo postavili i Ministarstvu kulture, ministrici Andrei Violić na nije koje nismo dobili konkretan odgovor. Poslije toga postavilo se pitanje i za predsjednika upravnog vijeća koji je također bio i član Documente te je zajedno sa susjednim srpskim izdavačima tiskao određene tiskovnije koje su bile čak i protuhrvatske.

I dostavljen je na iduću sjednicu dnevnik u kojem je to razvidno i iz kojeg se to vidi. Njegov dnevnik u kojem je bilježio sve prelaske preko rijeke, sve dojave itd. I to su uzroci o kojima evo ni ministar ni ispred kluba nije rečeno a dobro je da se zna zašto je došlo do ovakvog postupka jer je nedvosmisleno u tom izvješću koje je podnio gospodin Ante Nazor kao ravnatelj iz dokumentacije koja je prikupljena iz srpske provicijencije u okupiranim područjima koja su kasnije oslobođena i ti dokumenti zaplijenjeni došlo do tih saznanja. Evo to su razlozi zbog kojih je i nezadovoljstvo smanjenje proračunskih sredstava pa i samo neslaganje sa politikom i smjerom kojim je išao ravnatelj centra kao i zaposlenici koji su htjeli istinski opisati sve događaje iz domovinskog rata koji su kroz takove strašne materijale koji su prikupljeni kroz videozapise, kroz zapovjedi, kroz tiskovine i tzv. jugoslavenske armije kao i srpske vojske Krajine, kao i korpusa koji su nastupali na određenim područjima jasno se može danas zaključiti da je nekomu to zapravo i smetalo. Te i kategorizaciju centra sa jedne grupacije stavio u treću kako bi ravnatelju se smanjila plaća, kako bi se izgubio i elan i poticaj daljnji za rad kao i sve ostalo. I ovo današnje imenovanje ovih časnih ljudi koji će sigurno dostojanstveno nastupati i zastupati rad centra i istinu o Domovinskom ratu je prije potrebno ali potrebno je bilo danas da obrazložim i kako je došlo do preispitivanja ovih članova koji su bili u upravnom vijeću.

Pa evo samo jedna rečenica. Kolega Đakić ja uistinu ne ulazim zašto i kako je došlo ali nakon što je gospodin Krstičević govorio na način na koji je govorio uistinu više o tom memorijalnom dokumentacijskom centru nije trebalo riječi ni riječi.

Pa kolegice, vaše je pravo da imate i takav zaključak. Vaše članove Odbora za ratne veterane je toliko zaboljelo ovo imenovanje da su napustili sjednicu i nisu htjeli glasati o tome. Onda znamo kakav je stav i vas kao pojedinaca ali i kluba SDP-a u cjelini. Jasno nam je da vam ovo smeta jer vi ste bili ti koji ste predlagali ovakve osobe, predlagali ste ovakve osobe koji su bili suradnici neprijateljske vojske u Hrvatsko memorijalno dokumentacijski centar da i njime upravljaju kako bi ga uništavali a ne kako bi ga unapređivali. Vrlo jednostavno, po članku 238. imam prigovor Poslovniku jer niti jedan zastupnik ne može omalovažavati ili vrijeđati predsjedatelja ili druge zastupnike.

Jedino ako kolega govori neistine da su zastupnici SDP-a nastupili odbor, sad da ne ponavljam. Dakle, nitko se dalje nije javio za riječ i ja zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.